Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, dobro jutro. Prije nego što pređemo na uobičajeni rad, molio ih vas da se svi zajedno prisjetimo našeg kolege, prijatelja, zastupnika prof. dr. Miroslava Tuđmana, čovjeka koji je bio najiskusniji među nama, čovjeka koji je od 90-ih godina sudjelovao u stvaranju hrvatske države, hrvatskih institucija, jednoga od utemeljitelja hrvatskog obavještajnog sustava, našeg kolegu koji je u Hrvatski sabor biran 4 puta, 2011., 2015., 2016. i 2020. g., zastupnika koji je bio uvijek korektan, tolerantan, koji je isticao stručnim raspravama, argumentiranim raspravama, bio je zastupnik koji je uvažavao druge, različite, koji nije bio nikad grub u svojim izričajima i kojega smo svi poštovali, bilo mi iz HDZ-a, a čini mi se da i kolege iz drugih stranaka, iz oporbe su Miroslava Tuđmana poštivali. Iza lika intelektualca i znanstvenika i čovjeka koji je predavao na sveučilištu, krio se ustvari jedan jako dobro, dobronamjeran čovjek, blag čovjek i kao takvoga ćemo ga se sjećati.

Prvi će na redu biti Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite.

Evo puno je tema danas u hrvatskom društvu, međutim postoji jedna tema koja je tema svih tema, ja danas moram govoriti o njoj a vjerujem da kolege zastupnici već znaju o čemu se radi. Oni koji ne znaju, ja ih pozivam da danas dođu u klub Hrvatskih suverenista i neka potpišu Prijedlog Zakona o zaštiti života. Dakle, radi se o prijedlogu zakona koji je jednostavan, logičan, kojim se štiti život o njegovog početka odnosno od začeća. Ono što ja ovdje moram pojasniti jer neki zastupnici očito ne razumiju, svatko tko potpiše ovaj prijedlog zakona, on automatski postaje predlagatelj. Ovo nije zakon Hrvoja Zekanovića ili Hrvatskih suverenista, svi oni koji ga potpišu, postali su predlagatelji. Ja ovdje moram istaknuti evo da smo svi Hrvatski suverenisti, nas četvorica kolega Pavliček, Sačić, Milanović-Litre potpisali zasada, također kolega Grmoja i Troskot i također kolega Hasanbegović. Pozivam sve ostale da potpišete, sve one koji ste mi svojevremeno rekli da ste za zaštitu života bez „ali“ Dođite i potpišite. Ono što je bitno naglasiti, znanstvena činjenica da život počinje od začeća, mora se potvrditi u Hrvatskom saboru. Iako je znanstvena, Ustavni sud je tako rekao. Tek kada je potvrdimo u Hrvatskom saboru, e onda smo riješili ovo pitanje svih pitanja.

Ja se nadam da će ih biti dosta. Ovdje moram još naglasiti par stvari koje su dosta aktualne, jedna stvar je prosvjed koji se upravo planira održati na Trgu bana J. Jelačića, prosvjed poduzetnika i primjećujem jednu interesnu stvar, jučer na Sljemenu je bilo tisuće ljudi, nagurani, natiskani jedno uz drugo, nije bilo marica, nije bilo policajaca. Danas na trgu je policija, jake snage MUP-a paze da se ne bi prekršile epidemiološke mjere.

Fantastično je da je baš danas kad je na trgu prosvjed zatvorena je Gundulićeva ulica, jedna fantastična koincidencija koja govori zapravo o jednoj sprezi gospodina Bandića i gospodina Plenkovića. Poštovane kolegice i kolege ja vas pozivam da svojom nazočnošću na trgu podržimo poduzetnike i da kažemo njima niste sami, razumijemo zašto ste tu okupljeni jer nema logike. Nema logike da u BiH koja se slična i po epidemiološkoj situaciji odnosno puno bolja od nas kafići i restorani rade, a da u Hrvatskoj ne rade. Nije logično da se na Sljemenu može okupiti 5.000 ljudi naguranih jedno uz drugo, dok ne može na terasi kafića sjediti nekoliko ljudi. To je ono što je nelogično. Znam da nije mudro nekoliko tema istaknuti u slobodnom govoru, ali evo nemam puno prilike, nemam zapravo ni puno vremena o svemu reći pa ću ovdje istaknuti još jednu temu, a radi se o jednom zakonu koji dolazi jako brzo u raspravu točnije sutra to je Zakon o elektroničkim medijima. Dakle, radi se o jednom opasnom zakonu kojim će se očito pokušati uvesti cenzura u hrvatski javni prostor odnosno prije svega na društvene mreže. Ono što je meni interesantno evo nitko nije komentirao ili skoro nitko, neki portali ipak jesu evo moram reći, jedna vijest koja dolazi iz Amerike. Sa novom Bidenovom administracijom koja je moderna i napredna za razliku od jedne zatucane, zaostale Trumpove administracije dolaze neke nove, neki novi vjetrovi počinju puhati. Tako da je po kratkom postupku su mnoge kršćanske organizacije proglašene za ekstremističke, a govor o vjeri na društvenim mrežama je proglašen je proglašen govorom mržnje.

Stoga Hrvatski suverenisti će se suprotstaviti donošenju ovakvog prijedloga zakona. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i poštovana kolegica Rada Borić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče sabora, kolegice i kolege, nasilje pandemija ne poznaje, granice ni rasu, ni vjeru, ni klasne razlike. Za sigurno cjepivo protiv njega ne natječu se ni svjetski laboratoriji ni države.

Idemo dalje, sada je na redu poštovani kolega Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, izvolite. Poštovani g. predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Kada se u tijeku stečajnog postupka dogodi tragedija kao ova u Šibeniku, trgovački sudovi i Ministarstvo pravosuđa bi trebali biti pod crvenim alarmom i analizirati svaki detalj postupka i izvući određene zaključke i poučke. Jer sve nesnalaženje Hrvata u proklamiranim novim načelima tržišne ekonomije, može se vidjeti upravo u vođenju stečajnih postupaka. Prvo što se može zaključiti je da se ne može dekretom preći na tržišno natjecanje već pripremama, učenjem, objašnjavanjem a nadasve preuzimanjem odgovornosti. Sudjelovao sam u stečajnim postupcima predstavljajući zaposlene i njihova potraživanja.

Temeljna razlika u stečajnom postupku prije i poslije 90-ih je u tome što je prije u potpunosti zaštićen dužnik u funkciji očuvanja radnih mjesta a poslije je apsolutno zaštićen vjerovnik, moćnik, država, banka. Zbog neizučavanja kako to rade drugi, glavinjamo u tim postupcima već 30 g. s kozmetičkim promjenama zakona uništavajući čak i one male dijelove poduzeća koji su mogli opstati na tržištu. Nikada, nikada, ama baš nikada nismo dali priliku da se kroz stečaj, trgovačko društvo transformira u ustanovu, neprofitnu ustanovu, proizvodnu ili uslužnu zadrugu koju vode zaposlenici koji su volji preuzeti odgovornost za nastavak djelatnosti. Nismo im dali poticaje da rade i bore se. Nikada nismo obveznim učinili pokušaj predstečajne nagodbe u kojem se vjerovnici a to mogu biti i radnici, suočavaju sa svime što će izgubiti jer kada su svi spremni napraviti korak nazad, u zahtjevima može se očekivat dogovor i nastavak djelatnosti. Doduše, u zakonu mogućnost predstečajne nagodbe postoji ali samo kao mogućnost. Naravno, to treba predstečajnu nagodbu i preustroj tvrtke, treba znati voditi i uvijek je to vezano uz preuzimanje odgovornosti. Zbog naših ograničenja u zakonima, ali nada sve i glavama i ne preuzimanju odgovornosti, imamo situaciju da 90% stečajeva završava prodajom imovine dužnika. Ta imovina je vrijedna samo za tu djelatnost i interes ima predator koji uništava konkurenciju i želi dobiti imovinu po najnižoj cijeni. Za nešto drugo ta imovina ima vrijednost kvadratnog metra, kile starog željeza i manje.

Osobno me u kontekstu stečaja ne interesira je li neko vjernik ili nije, je li dobar ili loš obiteljski čovjek, zanima me samo poznaje li postupke, djelatnost i njezina pravila te ponaša li se korektno i uravnoteženo prema životnoj činjenici da ljudi trebaju raditi. Nije manje važno dobro poznavati odnose vjerovnik-dužnik koji jesu kompleksni, treba mijenjati i da se stečajni upravitelj za svoj rad namiruje iz stečajne mase jer tada postaje menadžer. Naravno, i on kao osoba može imati svoj interes. Kod mene ovo nije naknadna pamet, govorio sam o tome u svakoj raspravi o izmjenama i dopunama stečajnog zakona a bilo ih puno. Zaključno, kad građani imaju oružje, kad se u pravosuđe sumnja, kada se više od 90% stečajeva rješava prodajom imovine dužnika, kada su vjerovnici zaštićeni a odlučuje se o sudbinama ljudi, kada su postupci i odluke tako neživotne, emocije se ne mogu izbjeći kao ni tragedije, nažalost.

ljudi bez stava i hrabrosti, nismo svi Dario Hrebak. Izlazak iz sabornice bio je čin obrane dostojanstva ove institucije i uloge koju oporba u demokratskom društvu mora imati. Količina premijerovog bijesa, a i nadmenosti nadmašila je samo količina njegove prisutnosti u medijima. I da se sada izrazim premijerovim riječima, način na koji je pokušao prikazati potez oporbe i sve neistine s kojima premijer u javnosti manipulira ispod su svake razine, njegovim riječima dno dna. Hrvatska nije 30.g. imala Nacionalnu razvojnu strategiju. Tjedan dana razlike u izglasavanju uistinu ništa ne mijenja, a čak i kada napokon usvojimo taj otužni dokument kojeg je pripremila vlada, čemu se na temelju te strategije imamo nadati i kada? Ta strategija je šuplja priča. A što se tiče obnove, ona neće i ne može krenuti niti kada se zakon izglasa jer nisu za to pripremljeni uvjeti. Čemu onda sve te premijerove riječi? Da natjera na strah jer u strahu su ljudi poslušni, ne samo njegovi zastupnici, ne samo oni prevrtljivci iz redova vladajuće većine, Andrej Plenković želi da u strahu budu i građani [[Upadica: Hvala vam lijepo]] Drago mi je da smo toj samovolji danas rekli dosta. Idemo dalje, sada je na redu poštovani kolega Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Moram reći da sam čekao da 9-ero klubova, 9 klubova koji su se tijekom jutra izjašnjavali i očekivao sam čekajući njihovo izjašnjavanje da će se bar jedan klub u HS osvrnuti na sramotan događaj koji se dogodio u subotu 30. siječnja 2021.g. Očekivao sam to od onih stranaka i njihovih klubova ovdje u saboru koji govore da su suverenisti, da zagovaraju samostalnost, sigurnost Hrvatske do te mjere da bi na naše granice uputile i vojsku jer im je stalo da Hrvatska bude sigurna, da u Hrvatsku ne može ući nitko, pogotovo ne ući na način da krši propise i suverenost RH. No svjedoci smo da se dogodio jedan, jedan sramotan čin u subotu, da je 4-ica talijanskih europarlamentaraca socijalista pokušalo prijeći granicu RH tamo gdje nema graničnog prijelaza i time kršiti zakone RH i što je najvažnije od svega pokušati na razini EU, na razini Europe diskreditirati i RH i hrvatsku policiju. Žalosno je u tome što taj pokušaj europarlamentaraca koji su htjeli diskreditirati Hrvatsku je napravljen u dogovoru sa Socijaldemokratskom partijom Hrvatske, sa SDP-om. Pa se postavlja pitanje čije nacionalne interese štiti SDP kad je u pitanju suverenitet i samostalnost i sigurnost RH? Očekivao sam kažem da će se o tome osvrnuti bar jedan od oporbenih klubova koji zagovaraju potpuni suverenizam RH. No o tome kao što ste vidjeli nije bilo ni riječi.

Evo pogledajte dragi zastupnici iz oporbe ako niste pročitali i ne znate zbog čega ste napustili ovu, ovu sabornicu. Radi se o 20-tak riječi koja bi trebala podrazumijevati reformu gospodarske komore. Ovakvom izmjenom zakona kojega su očekivali da se raspravi i glasuje u, u petak ne da nema ni R od reforme nego tek bi nastao problem hrvatskim poduzetnicima jer 12 javnih ovlasti koji proizlaze iz Zakona o HGK bez kojih hrvatski poduzetnici ne mogu poslovati ovakvim prijedlogom zakona oporbe bi tek donijeli u nezavidnu situaciju, gotovo u nemoguću situaciju i nije vama bilo stalo do reforme gospodarske reforme jer da vam je bilo stalo do reforme gospodarske komore onda bi predlagatelj Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HGK potrudio se napisati ozbiljnu izmjenu zakona koji je usput budi rečeno i vrlo kratak, svega 25 članaka tog Zakona je o HGK trebalo izmijeniti da bi se ušlo u stvarnu reformu HGK. Nije vam to bilo stalo, bilo vam je stalo pokazati da vladajuća većina ne može donositi zakone u Hrvatskom saboru i to vam je bilo jedini razlog.

Imamo dvije povrede Poslovnika, znam da nisu povrede Poslovnika, ali izvolite kolega Dretar. Poštovani g. predsjedniče Sabora, čestitam na vidovitosti odmah na početku [[Upadica predsjednik: Hvala.]] Najljepša hvala i vama.

Mi jako dobro znamo što mislimo, HGK treba i mora postojati ali ne u ovome obliku, ne kao kasa za malu skupinu poslušnika. Kolega Dretar, zaslužili ste opomenu svojim izlaganjem jer slušao sam i ja i svi ostalih 9 klubova zastupnika koji su vrlo grubo nebiranim riječima govorili o vladajućoj većini, o HDZ-u, o partnerima, nismo reagirali, nitko nije reagirao pa bi bilo lijepo da ni vi ne činite takve stvari.

Ne, vi ste povrijedili proceduru, sat vremena ste prije skinuli zakon sa glasanja. I to je bilo nekorektno, nepošteno, protuposlovnički, nekolegijalno, vi ste mogli glasat kako ste htjeli za ili protiv. Kolega Bulj, dobivate opomenu a drugo, moram reagirati. Dakle, taj zakon uopće nije bio stavljen na glasovanje, dakle ja ne znam otkud informacija da je nešto skinuto.

Idemo dalje, sada krećemo s radom: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, prvo čitanje, P.Z.E. br. 70 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Molio bih predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje navedenog prijedloga zakona, poštovani državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, izvolite. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji je pred vama bavi se i uređuje pitanja kao što javnost postupka istraživanja eksploatacije ugljikovodika, stvaranje poticajnog okruženja za istraživanje i eksploataciju biotermalnih voda čija se akumulirana toplina može koristiti u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i zabranu masovnog hidrauličkog fakturiranja. Povod za izmjene i dopune zakona prije svega nalazi se u potrebi za usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU-a, tako se poboljšava transparentnost postupka koji se provode temeljem ovog zakona te se jamči dodatno uključivanje javnosti u postupke vezane uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe i podzemna skladišta plina na način propisan EU direktivom.

Prema direktivi, učinci na okoliš moraju se uzeti u obzir u najranijoj mogućoj fazi prilikom donošenja odluka o projektu a mjere zaštite okoliša moraju biti ugrađene u konačnu odluku i dane javnosti na uvid a to je ovim dopunama ugrađeno u zakon. U zakon se unose pojmovi odnosno definicije javnosti i zainteresirane javnosti. Uvodi se obveza objave nacrta pojedinih akata koji se odnose na naftno-rudarske projekte i građevinske dozvole za naftno-rudarske objekte i postrojenja a čiji sastavni dio moraju biti mjere zaštite okoliša i programi praćenja stanja okoliša iz provedenih postupaka procjene i ocjene utjecaja zahvata na okoliš. Donošenjem ovog zakona omogućava se javnosti uvid i u pojedine uvjete koji izdaju nadležna tijela za projekte i građevinske dozvole. Sve to će biti javno dostupno na mrežnim stranicama resornog ministarstva. Također javnosti i zainteresiranoj javnosti će se omogućiti pristup pravosuđu u pogledu odobrenja za zahvate koji se izdaju temeljem Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Jasno se definira kada se provode postupci i koji vezani uz Zakon o zaštiti prirode kao i postupci vezani uz Zakon o zaštiti okoliša te koje su to vrste projekata gdje je nužna i očekivana provedba postupka koji proizlaze iz područja zaštite okoliša i prirode. Budući da Agencija za ugljikovodike provodi pripremne radnje za jedinstveni postupak nadmetanja za istraživanje i eksploataciju, ovim izmjenama utvrđeno je obveza agencije u pripremi i dostavi inicijativa za izmjene i dopune prostornih planova a prije objave jedinstvenog postupka nadmetanja odnosno natječaja. Usklađivanje prostorno planske dokumentacije u suradnji sa tijelima državne uprave nadležnim za prostorno planiranje i okvirnog plana i programa istraživanja i eksploataciji ugljikovodika u RH, otkloniti će se dosadašnji zastoji u realizaciji projekata nakon izdanih dozvola odnosno sklopljenih ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika. U cilju učinkovitog korištenja energije geotermalne vode koja predstavlja obnovljivi izvor a kako bi se ubrzala energetska tranzicija, zakonom je postavljen jasan pravni okvir za usporedno izvođenje naftno-rudarskih radova kada oni uključuju različite svrhe korištenja, kao što su ugljikovodici, geotermalne vode za energetske svrhe. Time će se omogućiti korištenje postojeće infrastrukture, odnosno maksimizirati upotreba postojećih objekata i napraviti tranziciju iskorištenja ugljikovodika prema korištenju geotermalnih voda u energetske svrhe, ali i omogućiti skladištenje i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida. Stoga se ovim izmjenama zakona omogućava novom investitoru da preuzme obvezu sanacije u slučaju da podložno dogovoru s drugim investitorom želi preuzeti naftno-rudarski objekt, tj. bušotinu koji je u vlasništvu tog drugog investitora. Sanacija postojećih bušotina jedna je od glavnih premisa ovog zakona te njihova daljnja uporaba za različitu svrhu u isto vrijeme optimizira korištenje postojeće infrastrukture te osigurava njihovu sanaciju nakon toga. Također, ovom izmjenom zakona omogućeno je osnivanje razvojnog društva koje može doprinijeti razvoju obnovljivih izvora energije, ali ujedno i razvoju ostalih gospodarskih elemenata. Cilj je u što većoj mjeri razraditi modularni odnosno kaskadni sustav korištenja geotermalnih voda za proizvodnju električne energije, u toplinarstvu te u poljoprivredi kako bi se iskoristio njihov maksimum i doprinos smanjenje emisije stakleničkih plinova, razvojnih kapaciteta za trajno skladištenje ugljikova dioksida u geološkim strukturama, a na korist cjelokupne zajednice. Ovim izmjenama RH slijedi preporuku EU komisije 2014/70 od 22. siječnja 2014. o minimalnim načelima o pogledu istraživanja i proizvodnji ugljikovodika i po prvi puta zakonskim izmjenama u odnosu na druge europske zemlje radi iskorak i zakonski onemogućava masivno frakturiranje kao rizičnu i opasnu djelatnost. Zaključno, smatramo da se ovim izmjenama i dopunama zakona doprinosi stvaranju sigurnog pravnog okruženja za investitore, štiteći pritom interese RH te istovremeno stvara sigurno, jasno i razvojno okruženje izvođenja održivih naftno-rudarskih aktivnosti. Hvala lijepo državni tajniče. Održivi razvoj na koji se pozivamo i zelene politike u biti u Hrvatskoj na najljepšem i najočuvanijim prostorima, kao što su Dinaridi, planine od Dinare, Velebita, hrvatska Vlada je dala da se istražuje i u slučaju pronalaska ugljikovodika da se eksploatira od strane INA-e ili ne znam već koga, nekoga stranog investitora. Da li najveći bazen pitke vode i najljepše planine i najočuvanije područje krša se toliko riskira s ovim da jednostavno ne gledate interes Hrvatske nego gledate isključivo interes dobiti stranih kompanija koje su ionako predate od hrvatskih vlasti u njima u ruke, a to je hrvatsko, znači to je naše.

Hvala na pitanju, odnosno na replici. Hrvatska Vlada isključivo ovaj posao radi u interesu hrvatske države i hrvatskog naroda, kao što ste vi sami rekli, to znači nijedna dozvola nije dana u području koje je zaštićeno, nijedna dozvola nije dana u području u kojem je to zabranjeno. Znači u ovom području u kojem vi spominjete, dozvole nisu dane u onom dijelu koji je zaštićen, ako je koji dio korišten, on je, to korištenje isključivo onaj dio gdje je to dozvoljeno i gdje ne postoji nijedna ugroza za prirodu, okoliš i bilo koje druge interese RH. Zahvaljujem se. Evo, poštovani pitala sam vas to na odboru, ali i ovdje u plenumu, da nam objasnite zašto ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona ne slijedi ciljeve iz Nacionalne razvojne strategije koju smo imali prilike čuti i prošli tjedan ovdje u Saboru, a to je da ćemo biti predvodnici u zelenoj transformaciji. Naime, vi ovim izmjenama i dopunama zakona niste promijenili primat .../nerazumljivo/... ugljikovodika nad obnovljivim izvorima energije. Konkretno, jedan od razloga za ukidanje dozvole za istraživanje geotermalnih potencijala je upravo to da ako smetaju ili bi mogle ometati eksploataciju ugljikovodika. Dakle jasno je da se još uvijek daje prednost fosilnim gorivima. Molimo vas da nam objasnite zašto i da li namjeravate do drugog čitanja to ispraviti? Što se tiče ovaj rasprave koju smo imali na odboru, obzirom da smo ovim prijedlogom zakona detaljno razdvojili eventualne ovaj, više investitora na jednom području, a kad je u pitanju ugljikovodici i geotermalno, a obzirom da je ovaj zakon inače dosta, dosta normiran zbog osjetljivosti cijele problematike i zbog velikog interesa javnosti, ova odredba je ostala iz staroga zakona. Tako da, apsolutno se slažemo s vama, razmotrit ćemo između 2 čitanja i pretpostavljam da neće biti nikakove prepreke da se ta odredba izbriše, a što se tiče našeg opredjeljenja kao zemlje da smo mi apsolutno opredijeljeni prema obnovljivim izvorima, a ne prema fosilnim i ostalim situacijama, to je jasno, prema ciljevima koje smo zadali u svim našim strateškim dokumentima i stanju koje je sada na terenu. Vjerujem da resorno ministarstvo vodi registar broja eksploatacijskih polja.

Broj je onaj koji je u evidencijama i u registrima Agencije za ugljikovodike, ovaj, potrebe za revizijom nema, osim potrebe za kontrolom koja je dnevna i na razini onoga što državni inspektorat sukladno svojim ovlastima i naftno rudarski inženjeri kontroliraju. Znači, redovite su kontrole od strane nadležnih tijela i od strane agencije kada su u pitanju velike nesreće i našeg, našeg ovaj povjerenstva za velike nesreće, tako da ono, za sad je stanje redovno i tu nismo primijetili nikakvih nekakvih dodatnih problema u funkcioniranju postojećih postrojenja. Poštovani državni tajniče, rekli ste da ovaj zakon predviđa i kada i koji se postupci pokreću, pa bi vas ja još jedanput molila, kao što sam rekla i na odboru, da se preispita čl. 19. u kojem kaže da „nositelji izrade prostornog plana pokreću postupak usklađivanja površine za eksploataciju prostornih planova najkasnije u roku od 8 dana od zahtjeva agencije“, kada znamo da Zakon o prostornom uređenju i gradnji predviđa čl. 78. da se izrada odnosno izmjena i dopuna prostornog plana započinje na temelju odluke predstavničkog tijela, što znači gradskog odnosno općinskog vijeća, 8 dana je prekratki rok da bi se pripremila odluka, poslala na gradsko odnosno općinsko vijeće i usvojila. Složio bi se s vama da ovaj, da smo i jučer u raspravi zaključili da taj rok ćemo u stvari između dva čitanja maknuti iz zakona jer jednostavno nemamo nikakvog razloga sumnjati u to da kada agencija temeljem ovog zakona pokrene inicijativu da će lokalna samouprava sukladno zakonu i rokovima koje svaka lokalna samouprava ima ako ima specifično ovaj možda neko kraći neko duži rok, to odraditi u, u onom dijelu vremenskom kakvo je. Mi smo svjesni činjenice da nijedna aktivnost kada je u pitanju prostorno plansko planiranje u ovom zakonu i generalno ove aktivnosti ne mogu ići ako ne postoji podrška lokalne i regionalne samouprave prema ovakvim projektima, znači bez podrške lokalne i regionalne samouprave u prostorno planskom planiranju ovih projekata nema i tu se slažemo s vama da ćemo to ispraviti. Kolega Totgergeli, izvolite. Hvala predsjedniče. Poštovani tajniče, Ugovori o istraživanju i podjeli i eksploataciji podjele ugljikovodika na kopnu za 5 istražnih prostora potpisani su 2016.g. Uzimajući u obzir obvezu čuvanja tajnosti podataka recite nam ono što možete, u kojoj su to fazi ta istraživanja odnosno očekuje li se uskoro i eksploatacija na tim istražnim prostorima? Na temelju ovog zakona kao što znate dodijeljeno je dosta koncesija u nekoliko navrata i izvjesno je da postoje, koliko imam informacije, dva pronalaska koja se još nisu do kraja verificirali i očekuje se u dogledno vrijeme određena proizvodnja, a radi se o plinu. Za vašu informaciju mogu reći da na temelju ovog zakona, otkad ovaj zakon postoji lokalna samouprava je na ime naknada i lokalne samouprave državnih proračuna, na ime naknade i raznih davanja koji su temeljem ovoga zakona ovaj nastali dosada je uprihođeno 55 milijuna kuna, znači, a još nije počela proizvodnja temeljem ovog zakona odnosno ovih novih koncesija koji su ovaj koji su napravljeni, tako da očekujemo da će vrlo izvjesno i krenuti. Uvaženi državni tajniče, zaključili ste da ovaj zakon jasno definira postupke i procedure izvođenja svih rudarskih aktivnosti čime se doprinosi stvaranju sigurnog pravnog okvira za buduće investitore, a štiteći isto tako interese RH. U novom nacrtu prijedloga prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije nalazi se članak koji upravo određuje istražne prostore ugljikovodika sukladno okvirnom planu i programu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu RH definirano je 9 istražnih prostora. Zanima me da li se te istražne radnje mogu provoditi ukoliko lokalno stanovništvo zaključi i županija da to nije u njihovom interesu?

Što se tiče Splitsko-dalmatinske županije, ovdje u prethodnim raspravama kada smo o ugljikovodicima govorili prije nekog vremena bilo govora zašto su određena polja po cijeloj županiji, a onda smo to objašnjavali da neovisno što su polja predviđena u cijeloj županiji da se 15 km od zadnje zaštićenog područja od zadnje obale ne može vršiti ni istraživanje ni eksploatacija. Sada smo to i u grafičkom smislu u listopadu prošle godine dostavili Splitsko-dalmatinskoj županiji i očekujemo da će se u mapama i u provedbenim odredbama prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije to tako sve i napisati neovisno o tome što je prije bilo ucrtano područje, ali se nije smjelo. Hvala lijepo. Predsjedniče, tražim stanku u ime Kluba MOST-a od 10 minuta na temu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. Ja nisam bio zadovoljan u replici i odgovor državnoga tajnika gdje je krš ugrožen i taj najljepši, najljepši prirodni biser Europe to su Dinaridi, to je na području 8 županija. Kada vidim da će se bušiti Dinara i da je dato da se istražuje i poslije toga ako se u 5.g. nađe da će se eksploatirati 20.g. da će te platforme biti na Dinari, Velebitu uz to šta tu imamo najveći potencijal koji bi morali štititi i nacionalni resurs to su pitke vode koje su ključni resurs i koje su se počele već sada nalaziti na burzi isto kao i nafta, to je naš potencijal koji moramo štititi i braniti, a nikako samo prepisivati uredbe kako nama paše i donositi kako nama paše. Ako govorimo o održivome razvoju onda moramo sve napraviti da zaštitimo ključni naš resurs u kršu, a to su vode, a ne štetni projekti istraživanja, bušenja, vađenja ugljikovodika, nafte i ostalog. Ako svedemo ovu cijelu priču na to da to damo stranim investitorima jer je već predato to stranim investitorima 2019. g., onda nismo zaštitili naše bisere i naš resurs, gospodarski resurs, našu vodu, naš turistički biser isto kao i naš Jadran, 9 istražnih polja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji će stršiti platforme a turistička smo zemlja, da bi neko imao ogromni profit i dobit ali nikako hrvatski narod. Štetni projekti kao što su bušenje našega krša je nešto najmorbidnije što se može napraviti prema hrvatskom narodu i budućnosti naše djece kako na Jadranu, tako i ovdje. Znači štetne projekte ne prihvaćam nikako i vaše obrazloženje nikako nije dobro jer ne štitimo ključni resurs, naš krš gdje su pitke vode. Hvala lijepo. Stanku ću odobriti. Javlja li se još netko? Ako ne, nastavljamo u 11 sati i 5 minuta.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom, prvi je na redu poštovani kolega Zvane Brumnić, izvolite. Poštovani državni tajniče, mene bi prvo zanimalo zašto ministar danas nije ovdje kada se radi o ovako važnom zakonu? A drugo pitanje proizlazi iz vašeg obrazloženja zašto idemo u izmjenu ovog zakona i onda pod prvo piše da nam je Europska komisija dostavila 7. ožujka 2019., prije 2.g. primjedbu da nismo u skladu sa europskim direktivama što se tiče javnosti i zainteresirane javnosti.

Od 2019. sve što se je događalo bilo je javno obznanjeno i javnost je imala uvid. A razlog zašto je zakon ovoliko vremena ovaj trajao odnosno njegovo usuglašavanje i postupci osim covida jednostavno to je takva vrst zakona u kojem prethodno usuglašavanje, prije savjetovanje i usuglašavanje do prvog, do slanja zakona za prvo čitanje na vladu jednostavno traje dosta vremena i trajalo je i eto tu, tu je samo dokaz da je dovoljno faktora i tijela državne uprave bilo uključeno i zato mislimo da je prijedlog zakona u redu. Kolega Zekanović izvolite. Poštovani državni tajniče, recite hrvatskoj javnosti što je to frakiranje odnosno frakturiranje? Ja nisam geološke struke, ali evo kolege i biolozi su mi rekli, znači to bi bilo ovo što smo zabranili, znači masovno frakturiranje to bi bilo utiskivanje u bušotine ogromnih količina vode, znači preko 10.000 kubika vode da bi se pospješilo iscrpak odnosno to je znači opasna su, to su opasne situacije jer to silno utiskivanje vode bi značilo moglo poremetiti određene prirodne tokove u, u stijenama i jasno da mi kao zemlja koja ovaj ima itekako senzibilitet prema okolišu ovaj to, to smo zabranili jer inače u zadnjih decenija nije bilo uopće takvih situacija da je neko to u Hrvatskoj radio na takav način i onda smo još, to je dodatni ovaj razlog zašto smo to i zabranili da ne bi nekome palo na pamet. Državni tajniče, lijepo ste obrazložili ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Ja sam samo htio naglasiti da je geotermalni potencijal, kao i zalihe naše nafte i plina jasno definiran istraživanjima naše INA-e koja je jasno to definirala. Geotermalni potencijal koji danas se ne koristi u dovoljnim količinama jasno će biti definiran ovim zakonom i mogućnostima. Imam samo jednu bojazan, a to je studija utjecaja na okoliš, da ili ne ili je potrebno samo ocjena o procjeni potrebe studije na okoliš jer ovo će dodatno zakomplicirati malo stvari, dugo se čeka i uvijek su zaštitari prirode ti koji nalaze leptire, žabe i sve ostalo koji će bit ugroženo kroz njihove studije ili njihova obrazloženja. Mi jednostavno moramo se držati zakona i reda, a to je da i za ove projekte moramo resornom ovaj tijelu dati, dati mogućnost da ocijeni da li treba studija za okoliš ili ne treba i jednostavno u svim takvim projektima ne samo geotermalnim nego u svim projektima obnovljive energije to moramo raditi i to sve više moramo ovaj naglašavati jer jednostavno to je pitanje biti ili ne biti i jednostavno tu vam drugo ne mogu odgovoriti nego to što jesam. Poštovani g. državni tajniče, mislim da nitko nije do sad govorio o jednom bitnom segmentu u ovoj izmjeni zakona, a vi ste na početku to spomenuli, a to je vrsta transparentnosti. Puno će se lakše doći do svih informacija, moći ćemo vidjeti sve postupke, moći ćemo vidjeti sva rješenja i na kraju ćemo puno lakše biti informirani o svemu što se događa u našem podzemlju, u našim istraživačkim radovima, a postaju eksploatacije, tako evo da pozdravljam taj dio i tu transparentnost. Jasno osnovna intencija zakona je da se znači kompletni postupak, mi smo i sada bili transparentni sukladno dosadašnjoj praksi, znači objavljivale su se građevinske dozvole, objavljivali su se svi oni podaci koji su se inače mogli objavljivati, a nisu bili tajna, a sada će se znači objavljivati svaki sitni korak u postupku dobivanja dozvola, koncesija i svega ostaloga što je jasno ovaj dobro za, radi javnosti, a u konačnosti dobro i za naš posao, tako da za slučaj da se dogodi nekakav, nekakav ovaj, nekakva intervencija koja bi eventualno ovaj mogla biti stvarno potrebna i uklanjanja odnosno mijenjanja, to ćemo napraviti odmah, a ne kasnije. Poštovani državni tajniče, imam pitanje, jedno osobno pitanje za vas. Niste prvo odgovorili zašto nema ministra, na to ste zaboravili, ali dobro nema veze. Znam da dolazite sa otoka Hvara koji je ne samo pojam za hrvatski turizam nego pojam za svjetski turizam, kako nema ministra i vas je poslao u vatru da branite ovaj zakon koji potencijalno može ugroziti hrvatski turizam, posebno na Hvaru, dakle ja vas pitam jeste li se pripremili, jeste li se osobno pripremili za B varijantu dođe li do nekakve tragedije, ne daj Bože havarije, vi više na Hvar ne možete to vam je jasno, imate li kakvu nekretninu u Splitu, u Zagrebu, u BiH, dakle ja razmišljam za vaše dobro jer ja ne znam kako ćete na Hvar dođe li do nekakve havarije koja će uništiti turizam, vi tamo Hvala na pitanju. Što se tiče mog dolaska na Hvar, bio sam persona grata i biti ću i dalje, to je sigurno, tamo sam slučajno bio tri puta načelnik jedne općine, nešto sam tamo i ostavio, nekakve tragove, privatno tamo funkcioniram i živim a što se tiče opasnosti za Hvar i generalno za naše more, ne vidim nikakvu opasnost jer nikakvi radovi koji su, nikakva istraživanja i bilokakvi procesi koji bi se događali u hrvatskom Jadranu nit su predviđeni niti ćemo ih raditi, bar dok je ova administracija sada tu u funkciji tako da toga se ne bojim, bojim se jedino toga da možda ovo što rade Crnogorci i ovi dolje naši južni susjedi, da možda od toga ne bi bilo neke štete ali to nije do nas. I zadnja replika, kolega Kolarek, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi tajniče. Pa s obzirom da dolazim iz sredine u kojoj je ja ću reći u završnoj fazi pripreme izgradnja napredne geotermalne energane sa interpelacijom ugljikovih spojeva s kojim je investitor dobio nagradu Europsku komisije za inovaciju, da li će ovaj zakon i izmjene zakona, ja vjerujem hoće, i u kojoj mjeri ubrzati našu administraciju da investitori čim brže i bolje dođu do suglasnosti dozvola jer je to bitno kako za investiciju, tako za jedinicu lokalne samouprave da čim prije može ostvariti onu koncesijsku naknadu koji već sad dobiva? Ovaj zakon će definitivno još dodatno razjasniti i razlučiti sve postupke kad su u pitanju geotermalne vode. Jasno u ovom djelu gdje smo prostorno planiranje predvidjeli i postupke koje ćemo tamo raditi, znači oni će biti od koristi toga da svaki projekt zaživi puno prije nego što je to dosada bio slučaj a to onda ide u pravcu ovog vašeg pitanja da onda praktično i prije i lokalna samouprava dolazi u situaciju da projekt funkcionira i da eventualno od toga ima neke koristi osim šire društvene zajednice i sami lokalni pročelnik. Zahvaljujem državnom tajniku, došli smo do kraja s replikama pa bih sada pitao izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu, prvi na redu je Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i kolega Hrvoje Zekanović, izvolite.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Govorimo o eksploataciji ugljikovodika, pitao sam vas u replici, odgovorili ste mi ali evo ja ću vas i ponovno priupitati, malo ću vas ispraviti. Dakle pitanje je bilo jednostavno, što je to frakiranje odnosno frakturiranje? Dakle radi se o jednoj metodi gdje se u tlo, znači u nalazišta ugljikovodika, znači zemnog plina ili nafte, kad se iscrpe u jednoj mjeri, onda ubrizgava, upumpava voda, nekakve kemikalije, emulzije pod tlakom. I sad ste vi meni na to odgovorili da smo to zabranili, ja sam stvarno to pokušao naći u ovom prijedlogu zakona, ali nisam to našao, ispravite me, pronađite mi gdje je to u ovom prijedlogu zakona zabranjeno, pa ću reći da sam u krivu, ja to pronašao nisam. To je prva stvar. Druga stvar koju bi ja vas ipak demantirao kod frakiranja ili frakturiranja, imamo više metoda, imamo tu hidrauličku metodu koja je jako opasna ali imamo i neke druge metode koje se ipak koriste u Hrvatskoj. I to vi znate. Dakle, i u hrvatska ležišta nafte i zemnog plina se ubrizgavaju voda, tisuće kubika nekakve emulzije, kemikalije da bi se nafta i plin istisnuli iz podzemlja. E sad to nije problem, to su te metode, međutim postoji jedna znanstveno dokazana veza između tih procesa i seizmičkih aktivnosti. Ja nisam teoretičar zavjere, ja sam za znanstveni pristup ali sam da se o svemu razgovara.

Možda je to slučajno, možda nije. Ali ja vas pozivam kao resornog državnog tajnika da se ovo istraži i ispita i da se svaka mogućnost utjecaja na seizmičku aktivnost eksploatacije ugljikovodika otkloni. Ako postoji i minimum opasnosti, ajmo to zabraniti ili onemogućiti jer pogledajte malo što se u Amerikanci radili, pogotovo ja mislim da se radi o Oklahomi di su bili neki potresi i tako, oni su našli jednu znanstveno dokazanu vezu između tih procesa. Evo ja vas pozivam da se to ispita ako postoji mini mogućnosti, to se treba zabraniti, ali su koincidencije interesantne. Ajmo dalje. Govorimo o eksploataciji ugljikovodika, pa evo, naš rađani vjerojatno nisu čuli nikada za Vermilion Zagreb Exploration, ja mislim da se tako zove, zatim američki Aspect Holdings LLC, jel tako, čuli smo za Crodux koji je neavno promijenio vlasnika i više nije hrvatski vlasnik nego je strani vlasnik a ovo su vam tvrtke koje danas eksploatiraju ugljikovodike u Hrvatskoj. Dakle ono što hrvatski građani moraju shvatiti, razumjeti i zapamtiti da danas eksploataciju ugljikovodika u našoj državi Hrvatskoj ne rade hrvatske tvrtke nego rade stranci. Dakle kao što imamo kod vjetroelektrana, o tome smo već govorili sa resornim ministrom, strani kapital na hrvatskom tlu, na hrvatskom zraku proizvodi struju, mi mu damo još i znači subvenciju i onda tu struju prodaje Hrvatima, ovdje imamo istu situaciju, na hrvatskom tlu u hrvatskom podzemlju odnosno iz hrvatskog podzemlja stranci crpe naftu i zemni plin i onda tu naftu i zemni plin prodaju Hrvaticama i Hrvatima. Zašto? Prvo zato što mi nemamo više svoju naftnu kompaniju. Naša naftna kompanija nije više hrvatska, nego je sjedište gdje u susjednoj državi točnije u Budimpešti, od tamo se upravlja INA-om. Formalno imamo tu neke urede, ali ona više nije hrvatska.

Hrvatska javnosti evo samo da znate mi smo postali pravi dominion ili kolonija u ovom jednom globalnom svijetu gdje evo svatko radi u Hrvatskoj što hoće zbog toga što mu to hrvatsko zakonodavstvo omogućuje, zakoni koje smo mi izglasali ovdje, ne mi suverenisti iz oporbe i neki drugi kolege nego vladajući. I ja ću vas upozoriti na još jednu stvar koju očito ste malo zaboravili, rekli ste maloprije da eksploatacijska polja na govorilo se o Splitsko-dalmatinskoj županiji konkretno, ne smiju biti 15km od zaštićenih prirodnih područja, ok. A jeste li vi državni tajniče vidjeli kartu zaštićenih prirodnih područja? Ja sam radio u tom resoru i odgovorno tvrdim da vi u Splitsko-dalmatinskoj županiji ne možete naći niti jednu poziciju jer se to može locirati. Ne možete jer imate 9 kategorija zaštićenih prirodnih područja 9 i značajne krajobraze i park šume i parkove prirode i stroge rezervate i nacionalne parkove i tih pozicija koliko ja znam nema, dakle govorimo plus, jako bitna stvar. Dva momente još nova, evo malo pa zapamtite imate ćete ovaj problem. Što je s ekološkom mrežom, je li i ona obuhvaćena s tim?

Ako mi zaštitimo, a morat ćemo zaštititi, e onda stvarno ne postoji niti najmanja mogućnost da se u Primorskoj Hrvatskoj čitavoj od Savudrije do Prevlake napravi iti jedno eksploatacijsko polje. Dakle, mislim da je tu onaj koji je određivao pozicije jednostavno ne zna za ovu regulu i da će tu biti problema, a neka svi oni koji su se bavili s tim obrate pažnju i na ekološku mrežu Naturu odnosno na sva zaštićena prirodna područja koja postoje. Evo ja ću rezimirati. Dakle, upozorio sam vas na tri stvari, na problem frakiranja odnosno frakturiranja, ispitajte ali ne onako površno nego stvarno ima li povezanosti, ako ima imalo povezanosti stvarno to zabranimo, ali ne onako kako ste vi rekli površno. Ovim prijedlogom zakona to nije definirano. Druga stvar, pokušajte jer to je vaš zadatak, vaš posao da sutra Hrvatska ima svoju naftnu kompaniju koja će vršiti eksploataciju, a ne da nam to rade Amerikanci, Kanađani i slični, možda ovo nije po tržišnoj ekonomiji, međutim mi suverenisti nekako više gledamo interes Hrvatske nego nekakva pravila tržišne privrede. I naposljetku, kada govorimo o lociranju istražnih polja ako ste već rekli da ne može biti i takav je zakon 15km od zaštićenog prirodnog područja onda recite sami sebi mi to nemamo gdje locirati. Sada će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana kolegica Sandra Benčić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolegice i kolege. Dakle, ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ni na koji način nažalost ne pokazuje da se nalazimo u 2021.g. i da smo prošle godine podržali Europski zeleni plan i odlučili se na ozbiljnu tranziciju prema post fosilnom društvu. Ništa po meni u ovom zakonu ne pokazuje da smo u međuvremenu u Nacionalnoj razvojnoj strategiji koja kaže da će Hrvatska biti predvodnica u zelenoj transformaciji, to što smo tamo napisali, unijeli zapravo i u duh i slovo ovog zakona. Dapače, po meni ovaj zakon stvara okvir za više investicija u eksploataciji u fosilnih goriva i to na rokove koji prelaze 2050.g. u kojoj smo se odredili na nula neto emisija. Kao prvo, ovaj zakon u svom osnovnom tekstu obuhvaća ugljikovodike i geotermalne vode, dakle govorim o osnovnom tekstu koji je ovaj Sabor usvojio 2018.g. S obzirom da mi tada nismo bili u sazivu Sabora, nismo imali prilike usprotiviti se onome što vidimo kao prvi problem ovog zakona, a to je kod definiranja interes RH u čl. 4.došlo do dubiozne ustavnopravne situacije. Naime, prema Zakonu o vodama geotermalne kao i sve druge vode su opće dobro, tako je definirano Zakonom o vodama i samim time nisu i ne mogu biti objekt stvarnih prava pa tako ni prava vlasništva. Međutim, ovim zakonom geotermalne vode se ne tretiraju kao vode nego se tretiraju kao rudno bogatstvo i to na način da više nisu u režimu općeg dobra već su u režimu javnog dobra od interesa za RH i u vlasništvu RH, dakle u vlasničkom odnosno stvarno pravnom režimu. Dakle, nama u klubu zeleno-lijevog bloka to je svakako problematično iz razloga što smatramo da sve vode podzemne, nadzemne bez obzira na njihovu vrstu trebaju zauvijek ostati opće dobro i biti van stvarnopravnog režima. To je izuzetno važno iz razloga očuvanja, zapravo voda, ali i vlasti svih građana RH nad tim bogatstvom i nad tim resursom. Dakle, da ponovim, opća dobra su inače stvari izvan prometa, međutim, to ne znači da nitko nad njima ne vrši vlast, vrši vlast RH, ali ju vrši, kako? Ima dužnost po Ustavu vršiti, i Zakon o vlasništvu, vršiti tu vlast kao dobar domaćin i u tom slučaju, ako se radi o općem dobru, a mi smatramo da se radi o općem dobru, se moramo zapitati da li kod geotermalnih resursa se RH zaista ponaša kao dobar domaćin. Iznijet ću vam jedan primjer. Najveća geotermalna elektrana u RH u vlasništvu je privatne tvrtke GEOEN čiji je vlasnik, odnosno direktor, pardon, Dragan Jurilj. Ta tvrtka je u 2019. g. ostvarila prihod od 101 milijun kuna, skoro 102, od čega su imali svega 39 milijuna kuna rashoda, a 62 milijuna kuna dobiti. Dakle, to je ostvareno zahvaljujući naravno, subvencioniranoj cijeni struje gdje vam je prosječna cijena električne energije za ovu regiju na burzi prošle godine bila oko 40 eura po megavatu, prosječna poticajna cijena za hrvatske obnovljivce 120 eura po megavatu, a geotermalna, konkretno za ovu energanu, dakle po puno višoj cijeni i to od 208 eura po megavatu. Pa nije čudo da su im profiti na razini kladionica i na razini agencija za naplatu potraživanja. Imamo trio fantastikus, tko kome udio odnosno odnos profita i prihoda je maltene 60% Ali, to nije dobit koja je ostvarena njihovom dodanom vrijednošću, nego je dobit koja je ostvarena izbijanjem novaca iz džepova hrvatskih građana koji plaćaju daleko veću cijenu struje upravo zbog toga da bi oni dobivali dakle, 208 eura po megavatu dok je uobičajena cijena 40. Zašto? Zato jer Hrvatska, kad potpisuje ugovore, odnosno naša Vlada kad potpisuje ugovore i kada dozvoljava dakle i daje status povlaštenog proizvođača električne energije, to radi na način da im se otkupna cijena garantira po 14 godina. Sada je smanjeno na 12. Dakle u tih 14 godina se te cijena i isplativost tehnologije u obnovljivim izvorima energije drastično promijenila i mijenja se čitavo vrijeme. Danas su obnovljivci na razini isplativosti konvencionalnih goriva, mi ćemo im još 10 godina minimalno ili 12 godina davati ovakvu povlaštenu cijenu i izbijati te novce iz džepova građana. Nadalje, drugi problem sa ovim zakonom koji vidimo je da favorizira eksploataciju ugljikovodika u odnosu na obnovljive izvore poput geotermalnih. Tako vam je, primjerice, razlog za ukidanje dozvole za istraživanje geotermalnih, ajde, da zamislimo neku općinu, da je osnovala komunalno poduzeće, da hoće koristiti geotermalne izvore za proizvodnju energije, za svoje građane, da imamo neki normalan model. Što bi se dogodilo? Ako bi, primjerice, oni krenuli u istraživanje, a time istraživanjem ometali ili ugrožavali istraživanje ugljikovodika u tom istražnom prostoru ili ugrožavali buduću eksploataciju ugljikovodika, dakle samo ako bi pro futuro mogli ugroziti eksploataciju ugljikovodika, njima bi se ukinula dozvola za istraživanje. Dakle, jasno se favoriziraju fosilna goriva u odnosu na obnovljive izvore energije, smatram da je to 2021. g. nedopustivo. Dakle, to jasno pokazuje namjeru Vlade da i u desetljećima narednim favorizira eksploataciju ugljikovodika umjesto obnovljivih, ali mi smatramo da bi trebali ići upravo suprotno, da bi ovim zakonom trebali propisati da se ukida dozvola za istraživanje ugljikovodika, ako se pokaže da bi oni mogli ometati proizvodnju iz obnovljivih izvora. Dakle ajmo u suprotnom smjeru, onom koji smo naveli u Razvojnoj strategiji da ćemo ići, a to je putem zelene transformacije prema postfosilnom društvu. Isto tako, želim ovdje naglasiti još jedan problem, a to je da se dozvole za eksploataciju daju na 30 godina. Dakle nismo mijenjali taj rok.

Dakle godina klimatske neutralnosti cijelog europskog kontinenta. Ali mi ove godine izdajemo dozvole za istraživanje i eksploataciju koja će trajati duže. Ono što mi predlažemo je da razmislimo da li želimo takvu politiku ili želimo zaista politiku zelene transformacije i ajmo odrediti da se dozvole izdaju, primjerice, do 2040. pa ćemo 2040. revidirati stanje i vidjeti koji broj dozvola zaista trebamo. Zašto to ponovo govorim? Iz razloga što se izlažemo investicijskim tužbama inače. Zašto se izlažemo investicijskim tužbama?

Tužbe na arbitraži za zaštitu njihovih investitorskih interesa su ukupno, znači samo te 2 vrijedne 3 milijarde kuna. Znači mi smo već u riziku da izgubilo 3 milijarde kuna zbog interesa investitora i izdavanjem svake nove dozvole koju ćemo možda morati ukidati zbog klimatskih ciljeva, izlagat ćemo se još milijardama i milijardama vrijednim tužbama, pa zašto to namjerno radimo? Zašto si ne ograničimo sada da izdajemo dozvole do 2040. kako bi mogli, kako bi mogli tada revidirati i smanjiti njihov broj, a ne dovesti se u situaciju tužbi? Ključni je problem u konceptu razvoja energetskog sektora, dakle umjesto da jačamo vlastite resurse za proizvodnju energije iz obnovljivaca i držimo ih u javnom vlasništvu uz jačanje građanske energetike i ulaganje u proizvodnju energije kućanstava i stambenih zgrada [[Upadica: Vrijeme]] ne mi dajemo prirodne resurse u, u privatne ruke da nam onda još 3 puta više naplaćuju ono što proizvode.

Dužan sam radi hrvatske javnosti osvrnuti se na ovo prethodno izlaganje, znači govoriti da ovim zakonom ništa nismo predvidjeli o zelenoj tranziciji apsolutno po mom dubokom uvjerenju je netočno. Znači ovaj zakon maksimalno ide u pravcu toga, a to znači zbrinjavanje ugljikova dioksida, geotermalne vode i jasno svi postupci koji se rade da rade se transparentno i u skladu sa procedurama koje jesu.

Hrvatska je u situaciji da svoje zalihe ima jako niske i svaka, svaka ovaj nova, nova akvizicija je dobro došla zato što je to prije svega bitno radi nacionalne sigurnosti za ne daj Bože da se dogodi bilo kakva situacija mi moramo imati svoju, svoju priču. Što se tiče geotermalnih voda i kao voda, znači Zakonom o vodama je jasno rečeno da ovaj, da se vode koje se koriste, geotermalne vode koje se koriste za energetske svrhe ne spadaju u javno dobro već idu u ovaj drugi režim, to je u zakonu upisano i logično da voda koja je geotermalna, ona nije isti resurs kao voda koja je za piće i voda koja izvire jer to je voda koja je praktično neobnovljiva. Kad biste nju iskoristili i iscrpili ona više jednostavno ne bi imala svoj smisao, znači ona se koristi kontinuirano se uzima iz zemlje i vraća, ona nije pitka, ona ima određene sastojke u sebi i jednostavno da je to sasvim drugačija voda to je u stvari voda koja je više kao jedno rudno blago nego sama voda. Što se tiče roka od 30.g., nemoguće je u situaciji u kojoj se mi nalazimo, jer kad tražimo od privatnog investitora da uloži, uzme rizik, eventualno uspije ili ne uspije ići ispod roka od 30.g. To su svjetski rokovi koji su uvriježeni u cijelom svijetu, sve strategije, svi ozbiljni planovi rade se na 30.g., tako i ovaj dio. A govoriti da će nam EU jednostavno napraviti nekakav kat i presjeći situaciju i reći sada ćete vi 2050. Hrvatska ostat na ledini i nećete znati šta ćete sa time, morat će nešto platit, to je apsolutno po meni deplasirano. Neće EU donositi takve odluke, a da neće imati neko rješenje. Živi primjer je Poljska sa svojim ugljenokopima i sa svim ostalim situacijama i tom tranzicijom koja se stalno polako kroz … [[Govornik se ne razumije]] zakonodavstvo prolazi, kompenzira i na sve ostale načine ovaj rješava. Znači Hrvatska u toj situaciji da dođe ona će sigurno imati neku kompenzaciju od EU, neće biti jedina zemlja koja će to imati u EU jer znate da i Bugarska i Rumunjska i ostale zemlje imaju ugljikovodike, znači ja toga straha nemam. Taj strah je po meni samo čisto ovako ovdje sad je interesantno to reći onda ljudi misle kao da mi ovdje ne znamo što radimo i što predlažemo jer ja ne prihvaćam takvo, takvo objašnjavanje našeg zakona kao da ne zna liva šta radi desna i kao da smo svi ovdje maniti. Jednostavno ovaj zakon je napravljen sukladno pravilima struke, kad su u pitanju ugljikovodici sukladno svim mogućim standardima koji su predviđeni, a kad govorimo o geotermalnoj energiji i o veličini ulaganja u geotermalnu energiju morate znat za megavat instaliranih kapaciteta geotermalne energije treba vam 48 milijuna kuna ulaganja.

Znači kad vi pričate o dobiti morate javnosti reći da se iz dobiti vraća kredit. Jasno moraš ostvarit dobit da bi vratio kredit. I u onoj emisiji u kojoj ste vi sudjelovali na televiziji gdje je jasno taj investitor objasnio koliki su krediti, koliko je, koliko je u konačnici ostaje to stvarno je. To su hrvatske kompanije koje su registrirane u Hrvatskoj i na temu da nama stranci ovdje rade, to su sve hrvatske kompanije registrirane u Zagrebu i u bilo kojem gradu Hrvatske. Eto toliko samo imam. Ostanite, ima dosta replika, prva je uvažena zastupnica Vesna Vučemilović. Poštovani državni tajniče, nitko ne spori ovo što ste vi rekli da ćemo mi još dugo ovisiti o fosilnim gorivima, to je jednostavno tako, ali isto tako i smjer kojim ide EU je zacrtan i moramo se mi nekako uklopiti u te smjerove koje nam, koji su u principu i opravdani i nitko tu nema ništa protiv toga, dapače ovaj. E sad, te rezerve koje mi imamo one su tu, one neće nestati, one su sve manje, naravno radi se o obnovljivim izvorima energije i ono što se tu postavlja kao dilema da li ih koristiti kao energent ili kao sirovinu za kemijsku industriju i mislim da je to možda dilema i nekakav smjer i pitanje o kojem trebamo dobro promisliti u budućnosti? Logično je to što ste rekli da će tako u budućnosti biti, sve manje će se fosilna goriva koristiti kao energent, a sve više će se koristiti u industriji, to je jasno, ali to je proces koji ide.

Znači koliko mi uspijemo u zgradarstvu biti učinkoviti toliko će se manje trošiti fosilnih i svih ostalih goriva. Koliko budemo u prometu e-mobilni uvodimo vodik i sve ostalo toliko će biti, ali to je proces koji je pred nama i fosilna goriva će biti tu jasno, oni će biti u manjoj mjeri ali činjenica je da mi ne možemo sada reći nema fosilnih goriva i onda će šta, Hrvatska ostati sama jedina zemlja koja će sama sebi zabraniti da ima fosilna goriva, to apsolutno nema smisla. Hvala lijepo. Premda državni tajniče nisam dobio odgovore što se tiče krša i bušenja tog nacionalnog blaga i resursa gdje su pitke vode pominjete fosilna goriva i potrebu fosilnih goriva, u isto vrijeme gasite sisačku rafineriju gdje ljudi tamo Banovine odlaze, propada tvrtka čak je 2017. ministar tj. premijer najavio otkup INE udjela, znači vi ste kontradiktorni. Vamo uništajete rafineriju u Sisku, ljudi odlaze iz tih krajeva vidimo potres je samo razotkrio u kolikim razmjerima, a u isto vrijeme najavljuje kupovinu INE 2017. godine, kupovinu udjela.

Što se tiče Dinarida, znači kad ste maloprije govorili o Dinaridima mi to je cijelo jedno područje koje se zovu Dinaridi, ali to nije Park prirode Dinara, to nije planina Dinara samo imaju 4 bloka. Ovi blokovi koji su, koji nisu uopće u koncesiji to su 15, 16 i mislim 13 to su blokovi gdje ovaj, gdje je i ovaj budući park prirode, a ovaj koji je sada u koncesiji to je blok 14 i to je u stvari područje Like gdje je INA izlicitirala totalno neinvazivnu metodu znači istraživanje iz zraka i onda eventualno ako se nešto nađe eventualno nekakvo bušenje, znači to što se toga tiče. A što se tiče rafinerije Sisak mi smo u nacionalnom planu oporavka predvidjeli da bi se potpomogla biorafinerija u Sisku koja bi zaposlila minimalno 600 ljudi bila jedan jako dobar projekt za energetsku tranziciju.

Pa mislim, ako je tvrtka digla kredit ona ga plaća iz, to joj se knjiži kao financijski rashod dakle odbija se od dobiti, tako da cijeli taj dio ne stoji. Drugi dio, ono što mene zanima iskreno, da li vi smatrate da je strategija u kojoj i obnovljive izvore energije kao resurs i proizvodnju iz obnovljivaca dajemo privatnim investitorima, a isto tako i ovo fosilnih što je ostalo dajemo također privatnim investitorima, da li je ta strategija potpune privatizacije proizvodnje energije dobra strategija za razvoj RH, da li mislite da je njihov interes dugoročan interes i poklapa se sa interesima javnosti RH? Diplomirao sam ekonomiju i srednju školu završio financijsko računovodstveni smjer nikad vraćanje kredita ne ide u financijski razlom nego samo kamate idu u financijski razlom. Znači vraćanje glavnice ide iz profita i tu teme, tu rasprave nema. A što se tiče strategije da privatne firme vode energetske kompanije to je sasvim normalno da to su privatna hrvatska poduzeća, registrirana u Hrvatskoj, po hrvatskim propisima, po hrvatskim standardima. Tko je njihov vlasnik, ja bi volio da su sve hrvatski vlasnici, da su doslovno hrvatski građani i ljudi koji žive u Hrvatskoj i tu imaju sve, ali činjenica ovo je mi smo potpisali da smo članica EU, da smo se opredijelili za tržišnu ekonomiju i mi jednostavno imamo vlasnike koje imamo. Ali osnovna je stvar da mi te resurse imamo u Hrvatskoj, da te tvrtke proizvode u Hrvatskoj električnu energiju i da je to naša proizvodnja, hrvatska proizvodnja. Zahvaljujem. Državni tajniče vi dolazite iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i PR je jako dobro odlučio da u onom svemu što vi tamo pišete prvo kako nazovete to da je gospodarstvo i održivi razvoj onda dugo, dugo pričate o zelenom razvoju o svim ovim lijepim vizijama, energetika se uopće ne spominje, tek kada se duboko uđe unutra onda se dođe do ovoga gdje smo sada danas, a to je da su ugljikovodici toliko važni i da vi ovdje nama sada naravno držite predavanja o profitu, a profit nas je doveo do svega toga da sada moramo smišljati načine kako da se nosimo sa klimatskom krizom i katastrofom, a ne promjenama kako se to ublaženicom izgovara. Ne bi se složio da energetika se samo spominje u tragovima i da ne znamo što radimo.

Osnovna naša koncepcija i naša zadaća kao ministarstva i Vlade je osigurati energetsku stabilnost RH, osigurati neovisnost što je moguće veću, teško je biti totalno energetski neovisan, osigurati diverzifikaciju izvora, osigurati kvalitetni energetski mix koji u budućnosti po našim planovima 2030.-te mora imati 63% struje iz obnovljivih izvora da bismo 2050. bili totalno obnovljivi, to je naša ne vizija, to je naš plan sa jasno zacrtanim parametrima i financijskim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka koji ćemo sada ovaj povući da bismo cijelu infrastrukturu sagradili za to. Prvo je pitanje da li ste vi maloprije govorili o profitu privatnih poduzeća? A drugo je pitanje se odnosi na čl. 19. koji se odnosni na postojeći zakon čl. 44. gdje se piše da ukoliko se predloženo eksploatacijsko polje za koje se pokreće postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja ne ulazi unutar planiranih, planiranih površina za eksploataciju pokreće se postupak usklađivanja sa planom, prostornim planom. E sad, piše tako isto isto da se taj postupak pokreće bez obzira na to koji su pristigli zahtjevi. Nemojmo zaboraviti da je prethodni prostorni plan prošao između ostaloga i javnu raspravu i glasanje na vijeću odnosno na skupštini grada. Da li to znači da se tu prejudiciraju nekakvi zaključci odnosno donošenje novih odluka ili postoji nekakav drugi scenarijo? Mi ne možemo natjerati lokalnu samoupravu da napravi nešto što ona neće i to sigurno nije intencija ovog zakona da prisili lokalnu samoupravu da napravi nešto što ona neće jer koliko mi je poznato to se zakonom ni ne može jer je to već ustavna kategorija da ne može država prisilit lokalnu samoupravu ono, na ono što, što je isključivo u njezinoj nadležnosti, jedino može ako dvotrećinskom većinom već sve imamo tu proceduru. Znači naša je intencija da mi pokrenemo i da lokalna samouprava, jasno ako smatra da je to u redu, to napravi. Ako lokalna samouprava kaže da to neće napravit, onda tog projekta tamo biti neće i nije još do sada se dogodio nijedan projekt eksploatacije ugljikovodika u Hrvatskoj gdje je lokalna samouprava čvrsto rekla da neće i da se on tu dogodio, to jednostavno.

Mi kao država odlučili smo se da 2050. električnu energiju proizvodimo uglavnom iz obnovljivih izvora energije i to uglavnom sunce i vjetar. Da bi to tako bilo kad vjetar puše ili previše ili premalo i ispadne iz sustava mi moramo imat rezervne kapacitete za pola sata, za sat vremena tijekom dana, ali tu će tu značajnu ulogu odigrat upravo i plin. Geotermalna energija je jedna od najčišćih i najboljih energija za reguliranje jer ona je konstantna i ona se uvijek može uključivati i uskakati. Jasno da je privremeno još uvijek i plin taj kao tranzicijsko gorivo aktualan, ali budućnost naša će biti geotermalno vodik, eventualno bio masa, solarne elektrane i vjetar i kroz maksimalnu digitalizaciju i dispečiranje jednostavno uravnoteženje i putem obnovljivih izvora. Ne može se ovaj očekivati da će to sve biti savršeno ako se ne uloži ogroman novac u elektroenergetsku mrežu, u sva sredstva za balansiranje, povezivanje sa susjedima, stvaranje europskog energetskog tržišta i to je ono što je naša budućnost, a jasno dok se to sve u obnovljivom smislu ne napravi i plin je također jedna od opcija.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom kako su navedena u samom obrazloženju i nisu upitna. Svode se na usklađenje zakona sa europskim direktivama temeljem službene obavijesti Europske komisije od 7. ožujka 2019. Tko radi taj i griješi i naravno kada pogriješi treba priznat pogrešku i ispraviti ju u onom smislu u kojem je treba ispraviti. I ta prihvatljivost toga tko radi taj i griješi i da greške postoje proizlaze dapače iz velikog obima i zakonske regulative koju je potrebno uskladiti sa europskom, kao i zbog činjenice da su propisi živo tkivo koji se mijenjaju kako u europskoj tako i u hrvatskoj legislativi. Međutim, moram napomenuti da nije prihvatljivo da se usklađenja predlažu tek gotovo 2.g. od službene obavijesti Europske komisije o potrebi njihova usklađenja. Nadalje, također žalosti činjenica da je predmet potrebe usklađenja izostanak javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš, izdavanja odobrenja projekata i građevinskih dozvola i konačno uskraćivanje mogućnosti osporavanja tih projekata i građevinskih dozvola od strane te iste javnosti i zainteresirane javnosti. Dakle, predmet primjedbe Europske komisije i potrebe usklađenja je nedovoljna transparentnost i možemo se složiti barem u dijelu sabornice koji sada gledam da nije to ništa čudno u našoj zemlji. Ponovno bez obzira što se ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika navodno uvodi značajnija transparentnost i značajnije uključivanje javnosti u postupke koji su regulirani zakonom postavlja se pitanje za koga se ovaj zakon radi? Da li se radi da bi on, da bi se zaštitio onaj koji eksploatira prostor ili onaj čiji se prostor eksploatira? A složit ćemo se svi, prostor koji se eksploatira prostor je u vlasništvu, pa i prostor u vlasništvu RH je prostor građana RH. Nadam se da sam u pravu kada mislim da nam je svima jasno da niti jedan pojedinac na vlasti, niti jedan moćnik na čelnim pozicijama hrvatskih institucija ne bi smio i ne smije raspolagati prostorom RH protiv interesu građana RH. Zbog toga želim se u ovoj raspravi koncentrirati na članak koji se tiče upravo raspolaganja prostorom RH a govorimo o čl. 19. ovog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. I sad tim se zakonom odnosno tim se člankom određuje slijedeće. Investitor je dužan uz zahtjev za eksploatacijskog polja priložiti potvrdu o usklađenosti predloženog eksploatacijskog polja sa prostornim planom od tijela državne uprave nadležne za prostorno uređenje. Dakle, tijelo državne uprave nadležno za prostorno uređenje izdaje potvrdu da je eksploatacijsko polje koje bi investitor htio eksploatirati u skladu sa prostornim planom. A tko donosi prostorne planove u RH? Donose ih jedinice lokalne i regionalne samouprave, trebala ga je donijeti i RH odnosno nacionalni nivo međutim, nije sposobna do danas ga donijeti. Kako je logično da potvrdu o usklađenosti pojedinog projekta, pojedinog zahvata pa posebno i zahvata eksploatacije prostora sa prostornim planom određuje odnosno potvrdu izdaje državno tijelo koje taj prostorni plan ne donosi, ne preslaže i ne donosi? I to ne bi bilo sporno kada bi država donijela državni prostorni plan pa neka ga tumači, neka kaže da je sve u skladu sa tim državnim prostornim planom. Tko smo mi da kažemo da nije, ako ga je država sama donijela? Međutim ovaj prijedlog zakona određuje da ako je predloženo eksploatacijsko polje u neskladu sa prostornim planom, tada Agencija za ugljikovodike inicira postupak usklađena a nositelj izrade, dakle jedinica lokalne i regionalne samouprave, pokreće postupak najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva agencije sukladno propisu kojim se uređuje prostorno uređenje. Iako je nejasno da li je priroda ovog članka naredbodavna prema jedinici lokalne i regionalne samouprave, one moraju postupiti, tako se barem iščitava, prema želji investitora i pokrenuti inicijativu odnosno pokrenuti postupak izmjene prostornog plana i u plan eventualno unijeti sve ono što investitor želi. Ovdje je državni tajnik rekao, citiram „Mi ne možemo natjerati jedinicu lokalne samouprave da napravi ono što ona neće“ Itekako možete. Imenom i prezimenom, Milan Rezo, državni tajnik ili pomoćnik u prethodnom ministarstvu graditeljstva, barem u prošlom mandatu, ne znam da li je još uvijek na funkciji, potpisao je potvrdu o usklađenosti LNG terminala, plutajućeg oblika LNG terminala sa prostornim planom i uz tu potvrdu izdaje i dokaz o tome, kaže grafički prikaz iz prostornog plana a grafičkom prikazu nigdje nema planiranog plutajućeg LNG terminala na moru nego je planiran LNG terminal na kopnu. Dakle, planiralo se što u prostornom planu dame i gospodo ili ne, mogla je država narediti da vi izmijenite prostorni plan ili ne, država će izdati potvrdu kakvu ona želi i nitko u tu potvrdu ne smije sumnjati.

Što ako nositelj izrade prostornog plana ne pokrene postupak jer smatra da povećanje eksploatacijskog polja koje nije u skladu sa prostornim planom nije u skladu jer su stanovnici te jedinice lokalne ili regionalne samouprave ne žele toliku površnu eksploatacijskog polja? Rekao je državni tajnik, nije se još dogodilo da je netko naredio jedinici lokalne ili regionalne samouprave da ugradi u prostorni plan eksploatacijsko polje i nitko se ne dosad nije ni bunio kad se razmatralo upravo to planiranje eksploatacijskog polja u prostornom planu. E pa 5000 građana Primorsko-goranske županije, čitav otok Krk, čitava općina Omišalj, jasno i kategorički je izrazila svoj stav da se protivi projektu plutajućeg LNG terminala koji nije u prostornom planu niti Primorsko-goranske županije niti općine Omišalj ali eto, država je odlučila izdati neistinitu potvrdu i izgraditi plutajući LNG terminal kako bi osigurala uvoz i ovisnost o fosilnim gorivima za RH. Koga je briga za zakonske odredbe? Koga je briga za ustavne odredbe kojom je prostorno planiranje osobito pravo jedinica lokalne samouprave? Koga je briga što bi za projekte od državnog interesa trebao biti donesen državni prostorni plan ali je država nesposobna da ga donese. Je li u postupku usklađivanja sa prostornim planom javnost samo javnost ili je zainteresirana javnost? Da li je važno što javnost misli ili je samo proforma ovdje? Što ako se u postupku procjene utjecaja na okoliš koje kolega Đakić baš i ne bi htio otezati pa bi on ukinuo i studiju utjecaja na okoliš, iako možemo i ti ukinuti zato što se studija utjecaja na okoliš pišu onako kako im netko naredi, dakle izrađivači studija utjecaja na okoliš najprije napiše jednu studiju jer im je tako netko naredio a onda napiše sasvim drugačiju studiju jer im je opet taj isti naredio da napiše nešto drugačije. Što ako se u postupku procjene utjecaja na okoliš ne dozvoli zainteresiranoj javnosti prisustvovanje na sjednicama na kojima se odlučuje o usklađenosti projekta sa okolišem? Tko ih temeljem i čega izabire koji članovi prijavljene javnosti smiju biti uključene u postupke, a koji ne smiju? Čl. 67. prijedloga izmjena i dopuna ovoga zakona propisano je da se nacrt građevinske dozvole sa obrazloženjem iz čl. 150. stavka 1. podstavka 9. ovog zakona daje na uvid javnosti u trajanju minimalno 15 dana. I ja osobno i mi u klubu SDP-a smatramo da je 15 dana iako je to minimalni rok, premalo i držimo da bi on trebao biti postavljen kao 30 dana jer je ovo vrlo važno i osjetljivo područje koje treba regulirati. Iako je u prijedlogu da je to minimalni rok, a ne konačni rok, praksa potvrđuje da se Ministarstvo graditeljstva kao i druga ministarstva, drže upravo minimalnih rokova opravdavajući se žurnošću. Nadalje, u prijedlogu zakona nije navedeno gdje je taj nacrt građevinske dozvole, govorimo o nacrtu a ne o konačnom dokumentu građevinske dozvole, treba biti dostupan javnosti i tražimo da se to definira na način da se uvede obaveza objavljivanja ovakve dokumentacije na webu ministarstva. Dosadašnja praksa je bila objava na oglasnim pločama ministarstva i znate šta se desi, ni ne znamo kad je objavljeno i prođe nam rok uvida, a recimo vi iz Dalmacije ili mi iz Omišlja ne živimo kraj ministarstva i ne možemo svaki dan pokucati na vrata i fizički provjeriti je li ovakav dokument objavljen. Konačno u svjetlu Nacionalne razvoje strategije i opredijeljenosti EU i posljedično RH na niskougljični razvoj i usmjerenost na obnovljive izvore energije bilo bi oportuno u ovaj zakon [[Upadica: Vrijeme.]] koji se odnosi na iskorištavanje fosilnih goriva ugraditi politike naknada koje bi doprinijele ostvarenju politika smanjenja upotrebe fosilnih goriva.

Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, u principu zakon gdje radimo usklađivanje sa određenim elementima koji nam dolaze iz Europske komisije, znači izmjene su, mada su brojne jel, postavlja se pitanje možda da li smo trebali raditi sad, ako se ne varam 70 članaka se mijenja, dosta je, možda ići na varijantu i ovaj pisanja novog zakona, ali dobro imamo izmjene i dopune i one su inicirane intervencijom Europske komisije, a zbog nepravilnosti koje se tiču procjene učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš u pogledu informiranja javnosti. Pa se sad ovo što je kolegica Ahmetović govorila postavlja se pitanje cijelo vrijeme nam govore da je i do sada to sve bilo i javno i transparentno, ali ispada da ipak nije pa sad trebamo tu malo napraviti nekakve pozitivne pomake jer očigledno zainteresirana javnost nije bila do sada dovoljno uključena u sve formalne postupke procjene utjecaja na okoliš. Nažalost imamo mi tu i nekakvih sudskih presuda doduše ne za eksploataciju ugljikovodika, ali konkretno za Vratarušu 2, gdje su nam došle i presude ovdje i s ovog suda, ali malo i packe iz EU. Prošli tjedan smo raspravljali zakonski prijedlog o proglašenju Parka prirode Dinara i malo smo se tu dotakli jel tih istražnih polja na Dinaridima, raspravljali smo i o nacionalnoj razvojnoj strategiji i tamo lijepo stoji da Hrvatska 2030. treba biti zemlja očuvanih resursa. Tako da sad malo nekako sve ovo skupa bez obzira što ovaj zakon, ovaj prijedlog ima pozitivnih elemenata, imam osjećaj da nam iz tjedna u tjedan dolaze tako neki kontradiktorni ovaj prijedlozi jer prošli tjedan smo se složili da zaštita prirode i istraživanje ugljikovodika ne mogu ići zajedno i sada ako još tome dodamo turizam kao dominantnu gospodarsku granu sa vrlo visokim udjelom u našem BDP-u sve se to dodatno komplicira jer svi znamo da bušotine i turizam jednostavno zajedno ne idu pa ne čudi što je Dubrovačko-neretvanska županija, evo danas je i Dan Sv. Vlaha jel Dubrovčani slavi svoj dan, pa im ja ovom prilikom čestitam, iskazali su već prije par godina oštro protivljenje izdavanju koncesija za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na svom području upravo zbog mogućih negativnih implikacija na turizam, akvakulturu, ribarstvo i što bi rekao naš narod ne možeš i ovce i novce jel, moramo se odrediti u kojem smjeru mi idemo. Je li to turizam, izvoz usluga ili je to, shvaćam da želimo biti energetski neovisni koliko je to god moguće ali tih rezervi ima onoliko koliko ima. Slično se dešava i na kontinentu, već godinama se ulaže jako puno u kontinentalni turizam, konkretno u Slavoniji nema mjesta gdje se ne ulaže i u smještajne kapacitete, isto tako nekakve turističke sadržaje poput biciklističkih staza, šetnica, dvoraca, kroz projekt Slavoniju dolaze milijarde u takve projekte, a u isto vrijeme imamo jako puno istražnih radnji i snimanja, konkretno već nekih godinu dana u Našicama su ekipe iz Poljske i Mađarske koje detaljno snimaju kompletnu Slavoniju i rade ta ultrazvučna snimanja. To vam je tako mala sredina pa onda primijetimo ljude vidimo, pa se pitamo neki stranci šta rade ovdje i onda doznamo da se kompletno cijela Slavonija snima i traže se određena plinska ležišta. Eksploatacija ugljikovodik kao energenta u gospodarstvu jedne moderne, civilizirane države u 21. stoljeću ipak treba dospjeti tamo gdje joj je i mjesto. Znači ipak iza obnovljivih izvora energije i u tom kontekstu traganje za ugljikovodicima koji su tamo te rezerve su tu, one neće nestati i ono što sam rekla već i u replici znači postavlja se pitanje treba li ih koristiti kao energent ili kao sirovinu za organsko-kemijsku industriju što nije zanemarivo, jel. I ono što je dobro u ovom prijedlogu to je vezano za geotermalnu energiju, ali znači ovdje u ovom prijedlogu se otvara mogućnost da određene bušotine koje su služile za istražne radnje za ugljikovodike se koriste za geotermalnu energiju pa onda se postavlja pitanje tih premija jel, budući da će onda istražne radnje ipak biti nešto jeftinije, povoljnije nego da se mora krenuti od nule. Ovdje je još jedan element koji se spominje, a to je mjera u smjeru smanjenja emisija stakleničkih plinova u vidu potiskivanja ugljičnog dioksida u podzemlje i pitanje jel te mjere i te tehnike koja ustvari na neki način otvara prostor budući da sukladno onom što govore stručnjaci je ona pomalo nesigurna i nepoznata glede dugogodišnjih učinaka na okoliš, podzemlje i sve što je time povezano. Ono što je još dobro u ovom zakonu, evo o čemu smo i na odboru govorili, a to je zabrana ovog hidrauličkog frakturiranja isto tako zbog toga što se radi o vrlo invazivnoj tehnici koju neki koncesionari u svojim matičnim državama koriste i nije isključeno da bi zbog profita i svega oni primijenili to i kod nas, tako da taj dio također pozdravljam. Tim više što znači jako je važno zbog velike doze nepoznavanja te materije to propisati na ovoj razini budući da postoji opasnost stručne službe po agencijama i na nekakvim županijskim, na županijskoj ili čak nižoj razini uistinu nisu sposobne djelovat sukladno znanstvenim spoznajama, tako da taj dio u ovom zakonu je definitivno dobar. Jučer smo se malo na Odboru za gospodarstvo dotaknuli i ovih razvojnih, razvojnih društava za poticanje i razvoj, razvoj i korištenje geotermalnog potencijala. Malo je tu bilo nekakvih nejasnoća, pa evo ovaj mislim da je to dobro u stvari koncipirano da jedinice lokalne uprave bilo jedna ili više njih osnuju jedno takvo društvo i malo se aktivnije uključe u te procese zato što to je u interesu upravo tog lokalnog stanovništva i u interesu te lokalne zajednice. Vezano za kaskadni sustav korištenja geotermalnih voda kako bi se iskoristio njihov maksimalni potencijal. Znači model koji omogućava ne samo proizvodnju električne energije nego korištenje te tzv. otpadne geotermalne vode za potrebe toplinarstva i za poljoprivredu odnosno grijanje staklenika ili neke druge namjene zvuči na prvu jako dobro, ali ne smijemo zaboraviti da imamo s jedne strane poticaje za obnovljive izvore energije, a onda s druge strane i poticaje na poljoprivrednu proizvodnju gdje dva puta de facto potičemo i premijama nekakvim potičemo određene stvari, pa s tim treba biti oprezan jednostavno da naši stanovnici ne bi kroz velike račune plaćali i stvarali nekakvu ekstra dobit.

I jednostavno gospodarstvo i ekologija, okoliš i priroda jednostavno ne može bit u istome interesu, u istome ministarstvu i to je vidljivo iz svega ovoga što ovdje, što je ovdje izrečeno. Ja bi samo kratko ponovio da u RH se pozivamo sad na fosilna goriva, na istraživanja koja smo dali stranim investitorima, koji će imati ogromnu dobit dok ugrožavamo rekao sam Dinaride na području RH, a ne samo Dinare, Dinara je jedna od onih od Rijeke do Crne Gore, jedan od naših velebnih planina koju vi želite uništiti i prodati stranim interesima da bi eksploatirali tj. da bi istraživali, to ste već potpisali 5.g. bih, u roku 5.g. istraživanja, nakon toga mogu 20.g. eksploatirati, 20.g. Mi tu govorimo o planinama, svetim planinama, najljepšim planinama, našemu kršu koji ima najveći potencijal, a to je voda. Najveći potencijal na kršu je čista, bistra, pitka voda koji je ključni resurs i bitke će se voditi oko pitkih voda. Mi moramo znati već ako dolazite iz Ministarstva okoliša gdje djelom je i gospodarstvo da dvije milijarde ljudi trenutno nemaju doticaja sa pitkom vode. Kolki je značaj vode da se pojavljuje voda odnedavno na burzama, pitka voda. I ono što tribamo napraviti zaštititi taj krš naš, bilo Velebit, bilo Dinara, bilo Kamešnica, bilo Svilaja, bilo Mosor, bilo Biokovo, bio Kozjak, bilo koja planina, ona mora biti zaštićena jel taj sliv se mora zaštititi isključivo zbog pitkih voda. Ti pitki bazeni najčišće vode ne samo u Europi, u svitu je prepušten stranom investitoru koji će nemilosrdno bušiti, istraživati, naravno i eksploatirati ta područja i gdje će doći do, neminovno do oneštećenja, do ugroze pitkih voda. Mi danas imamo ogroman problem s pitkim vodama. Zato mi moramo imati plan, mi se moramo odrediti, ne možemo se pozivati na zelene politike kako kaže premijer i održivi razvoj a spojili ste vodu i vatru, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo okoliša. To je sukob, to je sukob, jednostavno je to nemoguće u istom ministarstvu odraditi. I to je interes gospodarstvenika, poglavito stranih investitora je ste vi 2019. dali mogućnost da planine na kojima se ne samo što su najljepše, šta su endem u Europi, i Velebit i Dinara i sve planine okolo, vi ste dozvolili bušenje, istraživanje, 2019. šta INA-i, šta ovima, onima, uglavnom niste domaćem investitoru, uglavnom i naravno da će dobit ić kome, kao i u drugim slučajevima. Ne samo to, mi možemo ić korak dalje, mi smo dali i koncesije na pitke vode strancima, npr. Cetina, izvor rijeke Cetine je dat na dugogodišnji, višedesetljetnu koncesiju, 5000 kn se plaća koncesionar plaća, 5000 kn nekoliko puta sam to ponovio, to manji OPG potroši mjesečno. Ja mislim da je primarno u ovoj priči ka de pozivate na fosilna goriva, da ste kontradiktorni.

Znamo kako je išlo da ne ponavljamo o tome kako su tu prodati nacionalni interesi. U isto vrijeme pozivate se ovdje na bušenje i eksploataciju, fosilna goriva i još se koriste fosilna goriva, nećemo ići na zelenu ekologiju još, nećemo prelazit nego će to biti postupno, a u istom vremenu, vi u Sisku gasite rafineriju, tamo gdje je svako mjesto najbitnije. Bez obzira što ste u predizbornoj kampanji govorili da nema šanse da se ugasi, da je izdaja ako ugasi sisačku rafineriju. I je izdaja jer to područje zaslužuje dok je god fosilnih goriva, bez obzira ima li stav za ili protiv, pa ne možete bušiti Dinaru da netko istraživa, eksploatira i da se bogatim, stvara carstvo i dobit ide strancima kao u svemu, kao u slučaju vjetroelektrane, da ne ponavljam a isti je to slučaj jer ovaj zakon ili zakon korištenju o obnovljivim izvorima energije dok u isto vrijeme sisačku rafineriju ste ugasili. Znači imamo li mi interes zaštititi naše dobro?

Znači mi imamo bijele noći u drugim državama koje smo mogli eksploatirati, više je bušilo nego u bijelim noćima su davali u Siriji i iz njih se nafte vadilo nego u svim drugim poljima i INA-e i MOL-a zajedno. I mi smo to dali nekome. I sad kažete idemo mi korak naprijed. Mi poštivamo direktive EU-a. Pa nije direktiva EU-a Sveto pismo.

Pa sad problem aglomeracije Sinj za Cetinu ali riješio se napokon bez obzira šta Hrvatske vode, vodovod lokalnih mudruju koji su prebacili projekt, krivo procijenili za 150 milijuna kuna ali je kriv vodovod, da, manje, ali je krivo vaše ministarstvo jer vi ste imenovali tj. ljudi u Hrvatskim vodama koji su ugovorne strane za aglomeraciju Sinju za kanalizaciju koja utječe cijela u rijeku Cetinu a s rijeke Cetine se napaja cijelo područje, veliko područje Splitsko-dalmatinske županije a i više će zbog toga što Jadro zatrovano, zbog toga vam govorim. Dinaru zaštitite, Velebit zaštitite, naš krš zaštitite. Imamo najveći resurs i potencijal ali vi ste napravili odmah grešku, ova Vlada je na prvom koraku kad je spojila okoliš sa gospodarstvom. Odmah greška je bila jer tu se lome dva interesa u istom ministarstvu, poduzetnika i dobiti, interese uglavnom globalnih, nema tu hrvatskih nekih interesa i ovo INA, to isto ide u džep drugima, znači tu se lome interesi i šta ste napravili? Napravili da sada u kršu vi ste 2019. dozvolili da se istraživa.

Naš najveći potencijal toliki uništavati. Krš Pađene je ogroman problem, kriminal, velikih razmjera, 2 milijarde kuna će građani platiti preko zakona o obnovljivim energijama opet nekome ko zna kome skuplju struju. Međutim, ovo je to, je mala beba prema ovome ako krenemo u ovome smjeru da se eksploatira u kršu di bi trebalo biti zaštićeno područje, znamo šta je krš, spužva. I u Europi takvih nema, znači to je zaštićeno područje. Pozivate se na određena područja uvaženi državni tajniče, koji su sad parkovi prirode, ovo, ono, da, da, te parkove prirode ste nacrtali kao lule gdje ste eksploatacijska polja izbjegli, izbjegli ste eksploatacijska polja tako da će točno kraj, mislim, to je isti dio, ne možete to razdvojiti, to je povezano ponornicama, doli ispod pritocima, potocima, evo govorim o rijeci Cetini, tako i Krka, tako i Zrmanja, tako sve rijeke. Zato ne mogu prihvatiti da donosimo direktive koje mi možemo obrazlagati ali to su mrtvo slovo na papiru, nešto olakšava i sad poduzetnicima koji će se baviti eksploatacijom, ovo, ono, međutim jesmo li mi uskladili svoje zakonodavstvo, svoje prostorne planove, svoje ciljeve, svoje strategije za održivi razvoj, za očuvanje onoga što imamo i s tim moramo gospodariti, ne zaboravimo, voda je resurs budućnosti. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Miro

Podsjetit ću da smo u prošlom sazivu u ovom Visokom domu donijeli Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kojim smo objedinili energetske resurse RH u smislu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja CO2, što posljedično rezultira povećanjem učinkovitosti sustava u području energetike i istraživanja kroz smanjenje administrativnih barijera. Po prvi puta na jednom mjestu objedinjeni su energetski resursi RH što je temelj za stvaranje pozitivne investicijske klime u zemlji koja racionalno upravlja svojim resursima. U tom smislu, posebni naglasak stavljen je na veliki potencijal geotermi i eksploataciju geotermalne vode u energetske svrhe. Obzirom da Panonski bazen RH ima za čak 60% viši regiotermalni gradijent od europskog prosjeka, smatramo da bi se intenziviranje i valorizacija tog ogromnog prirodnog potencijala moglo ostvariti puno megavata nove, čiste obnovljive energije, a što je zajednički cilj i RH, a i zemalja EU. Donošenjem ovog zakona RH je otvorila vrata novim investicijama za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu, kao i natječajima za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode. Kopneni dio Hrvatske u smislu istraživanja i eksploatacije već je odavno poznat, Slavonija je bila glavno crpilište nafte i plina, Panonski bazen značajna je geološka struktura koju jako dobro poznaju mnoge svjetske naftne i plinske kompanije. Analize dostupnih geoloških podataka ukazale su na značajan geološki potencijal koji nije u potpunosti iskorišten, 5 istražnih prostora za koje je Vlada RH potpisala ugovore 2016. g. te tijekom 2019. donijela odluke o izdavanju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na još 7 istražnih prostora u kontinentalnom dijelu Hrvatske, osigurana su nova ulaganja u istraživanje i eksploataciju, ali i gospodarski razvoj Hrvatske, posebice lokalnih zajednica na tim područjima. Tako je, npr. samo od naknade za istraživanje ugljikovodika u 2 godine od potpisivanja ugovora, samo Vukovarsko-srijemska županija u svoj proračun uprihodila oko 2,5 milijuna kuna na račun naknade za površinu istražnog prostora. Već sad u ovoj početnoj fazi, kad aktivnosti nisu intenzivne, aktivirana je i lokalna zajednica, bilo kroz zapošljavanje na istražnim aktivnostima ili kroz uslužne djelatnosti kompanijama koje su uključene u projekt. U prošlom sazivu smo donijeli izmjene predmetnog zakona kojima je propisano da sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu posebne inspekcijske nadzore iz nadležnosti naftno-rudarskih inspekcija ministarstva nadležno za energetiku preuzme Državni inspektorat. Sad se vratimo malo na ovaj prijedlog zakona. On uvodi značajniju transparentnost postupka te značajno uključivanje javnosti u te postupke. Uskladit će se nacionalno zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU tako da će se prenijeti definicije javnosti, jedne ili više fizičkih ili pravnih osoba, njihove skupine, udruge i organizacije sukladno posebnim propisima i praksi, i zainteresirane javnosti, javnost na koju utječe ili bi mogao utjecati ono što se odlučuje o okolišu ili ima interes u odlučivanju o okolišu, udruge civilnog društva koje djeluju na području zaštite okoliša ispunjavaju sve uvjete sukladno zakonu kojima se uređuje zaštita okoliša, smatrat će se, također, zainteresiranom javnošću. Nadalje, uvodi se obveza objave nacrta pojedinih akata koji se odnose na naftno-rudarske projekte i građevinske dozvole, a čiji sastavni dio moraju biti mjere zaštite okoliša i programi praćenja stanja okoliša iz provedenih postupaka procjene i ocjene utjecaja na okoliš kako bi javnost imala uvid i u pojedine uvjete koje su izdala nadležna tijela za navedene projekte i građevinske dozvole, isto će biti objavljeno na mrežnim stranicama ministarstva. Zaključno, javnosti i zainteresiranoj javnosti će se omogućiti pristup pravosuđu u pogledu odobrenja za zahtjeve koji se izdaju temeljem Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Također, nedvojbeno se razjašnjava da je preklapanje istražnih prostora eksploatacijskih polja za različite svrhe moguće, a u slučaju kada se radi o različitim hidrodinamičkim jedinicama, tu se misli na ugljikovodici ili geotermalne vode, osim ako se isti nalaze u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru RH. Ovim zakonom se uvode i ovlasti Agenciji za ugljikovodike za provedbu određenih istražnih radova, u svrhu promicanja geotermalnog potencijala RH. Također, uvodi se i izjednačavanje trajnog zbrinjavanje CO2, s novim pojmom trajnog zbrinjavanja, navedenom izmjenom se pridonosi globalnom prihvaćanju smanjenja emisije stakleničkih plinova. Predloženim zakonom se otvara mogućnost osnivanja razvojnog društva za poticanje razvoja i korištenje geotermalnog potencijala RH u svrhu ostvarenja povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije. Zakonom se pojašnjava da Agencija priprema i dostavlja inicijative za izradu i izmjenu i dopunu prostornog plana te sudjeluje u postupcima sukladno propisima iz područja prostornog uređenja u cilju provedbe okvirnog plana i programa istraživanja eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i okvirnog plana i programa istraživanja eksploatacije na kopnu. Definira se zabrana masovnog hidrauličkog frakturiranja kao rizične i opasne aktivnosti. Zakonom se doprinosi stvaranju sigurnog pravnog okruženja za investitore štiteći pritom interese RH. S obzirom da imam još malo vremena osvrnut ću se i na prethodne rasprave, pa tako vezano uz LNG upravo suprotno od onoga što smo čuli da stvaramo neku ovisnost o bilo čemu mislim da upravo stvaramo jačanje tržišta plinom i uvodi se na neki način konkurencija odnosno stvaramo sigurnost u opskrbi plina na području RH i u budućnosti čak omogućujemo možda i manje cijene plina. Osvrnuo bi se i na priču o obnovljivim izvorima energije i ekstra dobiti. Sudionik sam na neki način u energetici još od 1998. i tamo 2000.-te krenuli smo u poticanje obnovljivih izvora energije. Međutim, iako su poticaji upravo te 2000.-te bili višestruko veći nego što su svih godina poslije nitko nije bio u stvari zainteresiran da ide graditi ili raditi neke obnovljive izvore energije. I zašto ovo govorim? Pa zato što u početku je bilo nužno i potrebno bez obzira tko je u tom trenutku bio vlast, a tko oporba, ako se opredijelimo, ako smo se tad opredijelili za obnovljive izvore energije bilo je nužno i potrebno da poticaji budu veći da bi uopće ljudi krenuli u to i počeli graditi prve objekte koje možemo nazvati da su obnovljivi izvori energije, a kako se to sve razvija naravno da ti poticaji padaju i sad su značajno manji nego što su bili tad. Naravno da one ugovore koji su prvi ušli u to, ugovori traju, kad ti ugovori završe ti objekti ostaju, ali s druge strane bez toga pa ne bi uspjeli nikoga ni potaknut da krene u obnovljive izvore energije. Sad što vrlo rijetko se ovdje govori donijeli smo svi zajedno zakon kojim potičemo kućanstva, privatne osobe da ugrađuju solarne panele za proizvodnju električne energije na svoje kuće i ako to naprave mogu od HEP-a uzimati električnu energiju tijekom noći kad njihov sustav ne proizvodi, a kad imaju višak tijekom dana guraju HEP-u i ako je to na godišnjoj razini nula odnosno čak na mjesečnoj razini za kućanstva, ako se to izjednači ne plaćaju HEP-u ništa. Dakle, imamo zakon koji smo donijeli ali mislim da o njemu trebamo svi zajedno počet pričat u istom smjeru, da to ljudi i shvate da je to tako i da onda to i iskoriste. Što se tiče turizma i energetske neovisnosti mislim da je u stvari nužno naravno i jedno i drugo. Nećemo ni imati turizma ako nećemo imati energetsku neovisnost. Sumnjam da turisti baš žele često ostajati [[Upadica: Vrijeme.]] bez električne energije kad dođu kod nas. Hvala.

Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani zastupnik je povrijedio Članak 232. jer tema nije trgovina ugljikovodicima, tema je istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, a govorio je LNG terminalu. Svi znamo da ukapljeni plin je ponajprije skuplji od zemnog plina tako da ne znam kako ćete vi tako utjecati na cijenu plina, a s druge strane znamo i da sav plin ukapljeni koji dolazi preko LNG-a je već rezerviran i ide u Mađarsku i Ukrajinu. To je opće poznato, znači tema nije trgovina nego istraživanje i [[Upadica: Vrijeme.]] eksploatacija. Vi ste ovo iskoristili dijelom za repliku tako da vam izričem opomenu. Krešo Beljak uvaženi zastupnik u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajnice, kolegice i kolege, dopustite mi da u nekoliko rečenica pročitam stajalište HSS-a u vezi ovog zakona. HSS je protiv ovog Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika jer je bušenje dna Jadranskog mora opasno i velika je mogućnost onečišćenja hrvatskih otoka i priobalja. HSS se zalaže za zelene tehnologije temeljene na obnovljivim izvorima energije i zaštite okoliša. Nakon temeljitog čitanja Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te izjava resornog ministra Ćorića slijedeće stvari su neutemeljene u zakonu. Prvo notorna je laž da će se istraživanje provoditi radi korištenja geotermalne energije jer je to samo paravan kako bi se pronalazila zapravo nova ležišta, nalazišta nafte i plina. Drugo, veliki je rizik negativnog utjecaja na morski okoliš, priobalje, zaobalje i otoke koji su biseri Hrvatske. Treće ugrožene su dvije strateške, strateški važne grane hrvatskog gospodarstva, možda i najvažnije, a to su turizam i ribarstvo. Četvrto može doći do netransparentne što god vladajući govorili i rizične djelatnosti istraživanja i moguće eksploatacije na gotovo 90% površine hrvatskog dijela Jadrana. I peto, laž je da će se ovim zakonom omogućiti pohranjivanje ugljikovog dioksida CO2 jer je znanstveno i stručno dokazano, nije dokazana ekonomska opravdanost i sigurnost pohrane CO2 u daleko razvijenijim zemljama od Hrvatske kamoli da bi se to radilo kod nas.

Meni se čini ponekad kao da živimo doista u stripu, u Alan Fordu ili u onoj parodiji koja se zvala Monty Paython, dakle ovo što se događa je nevjerojatno što Hrvatska sama sebi čini. Prije sto, stotinjak godina kad su kretala istraživanja nalazišta nafte u svijetu, kad su to prvo radile američke kompanije pa onda i neke druge britanske, nizozemske, dolazile su siromašne zemlje koje nisu imale niti znanja, niti novaca, niti uopće poima da se na njihovom prostoru nalaze, nalazi crno zlato. Dolazili su sa svojim novcima, sa svojim investicijama, sa svojom tehnologijom i znanjem i onda dijelile profit, često nepošteno, ali dijelile taj profit sa zemljom na kojoj se nalazište nafte nalazi. Tada su sklapani ugovori sa stranim koncesionarima i u Saudijskoj Arabiji i u cijelom Bliskom Istoku i Iranu itd., itd., ali to su bile zemlje gdje su ljudi doslovce živjeli u šatorima nisu poima imali o nafti, ništa da bi se to moglo isplatiti, nisu imali ni novaca, ni ništa drugo. Kod nas u Hrvatskoj se dogodio obrnuti primjer, mi smo imali sve i znanje i tehnologiju i svoja nalazišta i nafte i plina i znanje dakle i fakultete, obrazovane ljude koji su mogli i dalje sve to raditi za Hrvatsku ali se u jednom trenutku s time stalo sve pod krinkom nekakvog tržišta, uništeni su hrvatski interesi, uništena je INA, prodana, ne bih čak rekao prodana, nego poklonjena i to firmi koju je INA mogla kupiti za jednomjesečnu zaradu '80.-tih godina. Dakle, sve se to radi da bi se sada donosio zakon kojim će se stranim investitorima omogućiti tzv. slobodna tržišna utrka. To je glupost, ovdje se radi o izdaji, mi smo sami sebe izdali. Dakle, sve garniture koje su zadnjih 30 godina vodila Hrvatsku su izdale nacionalni interes, ovo je izdaja, ništa drugo. A to da se mi sad ponovo vraćamo na ugljikovodike odnosno na naftu i plin i zanemarujemo cijelu priču koju nam nudi sama dakle agenda budućnosti i razvoja EU i samim time i Hrvatske. Dakle, okretanje obnovljivim izvorima energije, ono što sami želimo, što možemo, dakle to su dva potpuno dijametralno suprotna pojma koja su ugurana u ovaj zakon. To je suludo, to je dakle nepovratno uništavanje, to vam je ono kao kad imate prstace pa u moru da dođete do njih morate razbiti obalu i onda imate prstace i više nemate obalu, nemate stijenu. Dakle to vam je bušenje Dinarida.

ja sam gradonačelnik 12 godina imao sam barem petero investitora iz Njemačke iz Austrije, čini mi se i iz Nizozemske koji su htjeli raditi solarne panele, ali im nisu to dopustili kolega Totgergeli, nisu im to dopustili iz HEP-a jer se HEP u tom trenutku već bavio vjetroelektranama, a danas se vjetroelektranama bavi državno odvjetništvo. Dakle, nisu im dali iako je sunca u Hrvatskoj 50% više nego u Njemačkoj. Otiđite u Njemačku vidjet ćete prije 10-tak godina, već prije 10-tak godina sve je puno, svako moguće mjesto je bilo pokriveno sa solarnim panelima, u Hrvatskoj to ni danas nije slučaj. Kako je to moguće, već smo onda bili u EU? Nitko nije htio, pa nitko nije mogao osim podobnih, osim onih koji su bili povezani sa HEP-om prije svega, osim stranačkih ljudi koji su namještali poslove tko zna kome, možete …/nerazumljivo/… koliko god hoćete, čak se ne radi niti o strankama radi se o istim ljudima. Evo, državni tajnik Milatić nekad istaknuti član HSS-a, tu sam ga i upoznao, zatim HNS-a da bi evo danas doznao i čestitam mu na tome da je od nedavno član HDZ-a. Pa nema on ideologiju, njega baš briga za ideologiju, njemu je bude na mjestu na kojem se odlučuje kako bi mogao štititi nečije interese, pa to je jasna stvar. To hrvatski interesi nisu i ne mogu biti to hrvatski interesi. Dakle, to što se izvode, što vladajući izvode, ponavljam ne smatram samo, dakle gospodin Milatić vam je ogledni primjerak on je tu 2003. u sustavu, sve je on promijenio to, samo mijenja stranke ide dalje, ide dalje, takvih Milatića imate tisuću u Hrvatskoj. Dakle, od 1990.-te se radi na izdaji Hrvatske da bi pojedinci dobili nekakve judine škude u džep, uništena je kompletna hrvatska energetska strategija. Vi govorite o energetskoj samodostatnosti, pa mi smo bili energetski samodostatni, što se dogodilo, što smo napravili sami sebi da ovisimo o ne znam ukapljenom plinu iz Rusije ili iz Amerike.

Završio bih s time i nadam se da će do, ja se nadam da će do drugog čitanja doći do bitnih izmjena ovog prijedloga, mi ćemo svakako poslati svoje amandmane i ja se nadam da će se ta praksa koju provodi već 30 godina napokon promijeniti i da će se u Hrvatskoj doista pojaviti političke snage koje neće gledati osobni partikularni interes, nego će gledati dugoročno nacionalni interes RH i svih građana RH. Povrijeđen je 238., pa upravo te 2000.-te godine o kojoj sam ja pričao i vi i kolega Lenart ste bili dio te vladajuće, dakle vi ste kreirali takvu priču da se nije onda moglo nešto graditi. Ali ja nisam uopće to pričao, ja sam pričao o tome da su poticaji tad bili puno veći, a zainteresiranost nikakva u odnosu na sad kad su poticaji vrlo mali, a zainteresiranost za izgradnju novih izvora 3 puta ili 4 puta veća. Slijedeća povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Krešo Beljak. Hvala lijepa. Kolega Totgergeli je povrijedio Članak 238. Dakle, ja nisam bio 2000. godine niti u HSS-u, niti uopće u politici, ja sam se učlanio 2003. godine kad je gospodin Milatić bio istaknuti član HSS-a, a ja sam dakle od 2003.g. član HSS-a kao jedine moje stranke za razliku od evo vašeg sada i političkog i stranačkog kolege g. Milatića koji je, kojem je HDZ samo jedna stanica na putu, a vjerojatno kad SDP dođe na vlast ili neko drugi ili MOST [[Upadica: Vrijeme]] eto, eto njega tamo. Hvala. Znači ovo nije bila povreda Poslovnika nego vaša replika, imate i vi opomenu. Kolega Totgergeli, ja sam 2000.g. radio u privatnoj firmi SMUĐ-INVEST za 1.700 kuna plaće kao jedini inženjer tamo i nisam imao utjecaja na zbivanja kao što to vi imate i živite cijeli život na grbači HDZ-a. Slijedi pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Vilim Matula.

Načelno bi se trebalo činiti da usklađivanje ovog zakona sa direktivom EU ako ne ostane mrtvo slovo na papiru da bi to bilo dobro i da bi u svakom slučaju trebalo uskladiti i praksu i političku volju za uključivanjem i za sudjelovanjem javnosti u procesima donošenja odluka o novim koncesijama. Dakako, osim borbe protiv tih klimatskih promjena i te hitne tranzicije u nisko ugljično društvo kakvim se zaklinje premijer i u, već smo spominjali isto tako tu nacionalnu strategiju, o tome da bi Hrvatska trebala predvoditi energetsku tranziciju. Da, mi se u tome slažemo, zeleno-lijevi blok sigurno. Namjerno sam spomenuo tu promjenu imena ministarstva koje je odjednom postalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i onda na početku stvarno tamo se puno o tome govori, međutim ja osjećam iz atmosfere i načina kako državni tajnik govori da on ipak vjeruje da ono što i većina vas očito vjeruje da je ono što je konkretno i na što se stvarno možeš osloniti to je ipak, to su ugljikovodici kao nešto realno, to je ipak su fosilna goriva. Dovoljan primjer je, vidjeli smo što se dogodilo i kako se tražilo platformu Ivanu D. krajem prošle godine, 5 dana nije se uopće moglo naći, udruge su itekako govorile o, o tome koliko je to opasno i uopće da li taj metan curi ili ne, ne curi. 70-tak tih članaka koji su ovdje promijenjeni ne bi li se uskladilo samo govori o tome da kada je, ako je već potreban zakon da je možda se trebalo napraviti stvarno novi zakon. Želim naglasiti da je 60% građana izrazilo jasno da se protivi bušenju Jadrana i tim koncesijama. Međutim, ja bi sada htio reći nešto drugo. Hrvatska bi mogla predvoditi stvarno tranziciju, ali u tom smislu postoji Ugovor o energetskoj povelji koji je vama svakako poznat, Energy Charter Treaty, multirateralni ugovor o ulaganju koji štiti ulaganja u opskrbu energijom i to su potpuno suprotne stvari, znači štiti se, to je, države članice su, EU su '90.-tih potpisale taj ugovor da zaštite investitore, međutim to je u potpunoj suprotnosti sa ovim ako mi želimo niskoenergetske … [[Govornik se ne razumije]] i sve spuštamo, to znači da ovima investitorima to uopće ne ide u korist. Danas je 81% ulaganja zaštićenih ISD ugovorom su ulaganja unutar EU. Znači da bi trebali podržati mi kao Hrvatska ako stvarno želimo biti u tom smislu progresivni i napredni one države u Europi koje se bore da se taj ugovor i taj charter i ta povelja da se razdruži. I želim vam reći jedan primjer. Dao sam još jedan primjer Ivana D. jedan primjer gdje bi se mi trebali ovaj osloniti, to da, da je prazan taj LNG terminal je da brodovi nisu došli, to isto govori o vašem cijelom planiranju. A sjetite se i planiranje na Trgovskoj gori na Baniji gdje je trebalo u tu zanemarenu pustoš koju je sada pogodila tragedija potresa je trebalo biti spremište za nuklearno gorivo. Ne, učinite obrnuto ne bušite Baniju od sada recimo ovo, za Baniju samo sve najbolje, neka Banija bude europski primjer, ne samo hrvatski za niskoenergetske kuće, sve što obnavljate radite tako, radite energetske zadruge [[Upadica: Vrijeme]] na Baniji i time ćete pokazat da imate stvarnu volju političku. Hvala potpredsjedniče. Replicirat ću na ovaj dio da kažete da čvrsto vjerujemo u ugljikovodike. Ja čvrsto vjerujem u obnovljive izvore energije i ugljikovodici kroz godine će sve više se koristit kao sirovina, a sve manje kao energija. Međutim, znajući kako funkcioniraju elektroenergetski sustavi svjestan sam da u nekim situacijama, to sam vam prvo objasnio, kad recimo ispadne vjetar, kad noću nemate sunca ispadne vjetar kad vam ti obnovljivi izvori ne mogu funkcionirati, morate imat negdje izgrađene kapacitete koje možete trenutno upogonit da bi održali elektro-energetski sustav. To vam je energetski gledano u količini energije vrlo malo. Možda će ugljikovodici bit 2050. samo ne znam, jedan sat tijekom godine ćemo uvozit nešto na ugljikovodike a sve drugo na obnovljive izvore. Da, ali vidite, ja to razumijem ali ja vam govorim zašto za Baniju odsada jer desetljećima to niste činili, ne možete reći da to nije bilo tendenciozno ali odsada samo najbolje i to zašto? Zato što imate novac, imate silan novac bespovratni i umjesto da ste sve energetike dajete i čekate investitore iz Nizozemske, odakle, vi imate sada novaca da na Baniji sagradite i da povučete ljude zajedno da imaju energetske zadruge, tamo da uče kako se to radi, da svi naši znanstveni instituti koji se time bave, njima pomažu i da nam najbolje od europskih praksi, od svjetskih praksi, bude upravo implementirano na Baniji jer od sada za Baniju samo najbolje. Poštovani kolega Matula, spomenuli ste u svojoj raspravi platformu koja nam je pobjegla i koju je pronašao ministar i praktički odmah se nacrtao tamo i objasnio hrvatskoj javnosti kako nije nikakva velika šteta što nam je pobjegla ta platforma jer je ta platforma na kraju svoje eksploatacije ali je zaboravio reći da je da platforma bila u suvlasništvu sa Italijom i da smo otkupili to suvlasništvo a moje pitanje vama ide šta mislite tko će platiti sanaciju tog područja nakon eksploatacije? Da li će Talijani sudjelovat u tome ili smo mi kupili platformu koja nam ničemu nije služila, eto ne bi li Talijanima pomogli? Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Brumnić.

Ali vjerujem da ćemo ipak, ovaj zakon ipak daje prilike i vjerujte da će i udruge ali i mi sigurno to kao zeleno-lijevi blok, da ćemo zajedno sa građanima itekako pratiti i svaku koncesiju dovoditi u pitanje a uvjeravam vas da je puno bolje da cijela Europa zna je upravo Hrvatska krenula prva u potpuno skidanje i da dovlačimo ljude ovdje na nisko energetski turizam i da je to razlog zašto ljudi uopće žele dolazit na Jadran.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani tajniče, poštovane kolegice i kolege. Prvo ću se osvrnuti na nešto što je rekao kolega Bulj. Da EU direktive nisu nešto što bi mi trebali samo prihvaćati. Da, trebali bi ih prihvaćat, mi smo dio EU-a, shodno tome sa EU direktivama ne bi trebali imat problema. Ali obrazloženje zašto idemo u izmjenu ovog zakona je upravo činjenica da nas je Europska komisija upozorila da ne poštujemo EU direktive i to nas je upozorila još 7.3.2019. Na moju repliku državni tajnik je odgovorio da mu je trebalo 2 g. da se usuglasi oko te EU direktive a ta EU direktiva govori o jednoj čak bi rekao, čak ljudskoj činjenici da sve što se na nekom području dešava, s time trebaju bit upoznati ljudi koji žive na tom području odnosno EU direktiva govori o javnosti i zainteresiranoj javnosti. E sada, postavite si pitanje ko štiti i na koji način interes te javnosti i zainteresirane javnosti. Pa prvo kada se kaže povelja o lokalnoj samoupravi, tamo je to europska povelja koja je tamo dosta jasno definirala šta su zadaće jedinica lokalne samouprave odnosno šta su im prava. I upravo ta prava su prekršena u čl. 19. ovog zakona. Taj čl. 19. je ustvari čl. 44. osnovnog zakona gdje se pokušava umanjiti utjecaj jedinica lokalne samouprave odnosno putem pritiska države na jedinice lokalne samouprave progurati ono što odgovara kako je to rekao državni tajnik, investitoru. Da napravimo dobru investicijsku klimu. Pa mi radimo odličnu investicijsku klimu. Mi ulažemo pare, mi ulažemo rizik, a dobit nosi netko treći. I tome služi tzv. razvojno društvo. Kao što je državni tajnik rekao umjesto ministra kojeg ministra kojeg nema ovdje a vjerojatno postoji razlog zašto ga nema, jer ne želi da se njegovo ime previše veže uz ovako nešto, to će bit projektno društvo. Da li to znači da ćemo u Hrvatskoj imati samo jedan projekt vezan uz ovo? Imat ćemo ih jako puno. I to takvih projekata gdje će država platiti istraživanje, gdje će država platiti ono što je investitoru neisplativo, a onaj dio koji je investitoru isplativ taj će uzeti investitor. E sada si trebate postaviti pitanje da li ovaj zakon kakav je ovdje predstavljen predstavlja ono što bi mi trebali željeti da on učini hrvatskom društvu. Da li se slažemo s time da bude zainteresirana javnost nutra, da. Da li se slažemo s time da razgovaramo o geotermalnim izvorima, da. Da li se slažemo s time da jedinice lokalne samouprave nemaju uprave na to, ne. Da li se slažemo s time da država preuzima rizik, a privatni investitor dobit, ne. Zaključak, ovaj zakon treba popravit, ovaj zakon treba učiniti kvalitetnijim i ovaj zakon treba prilagoditi onome što Europa traži od nas. Prilagoditi ciljevima Europe, a ciljevi Europe su jučer na odboru ali pod jednom drugom točkom je bilo govoreno o tome kružna ekonomija i zelena energija. Jednostavno Europa zna kuda ide, a za razliku od Europe mi još jedanput ne znamo kuda idemo i ne možemo se ukrcati na vlak ako nismo kupili kartu.

Kolega Brumniću, vi ste u svojoj raspravi naglasili da je potrebno poštivati Direktive EU s čime se ja apsolutno s vama slažem. Ne možeš biti dio ili član određenog recimo to kluba i ne poštivati se tih pravila. Pa između ostalog ne možemo si dozvoliti da kada govorimo o europskim fondovima, to nam je super, a kad treba prihvatiti određena pravila igre, e mi bi od toga bježali. Između ostalog smatram da ulaskom Hrvatske u EU po kojem god segmentu društva gledali smo samo na dobitku. Ja ne znam što ste vi meni replicirali i očito ste sjedili na ušima kad sam ja govorio.

potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državni tajniče sa suradnicima, pa evo pred nama je izmjena i dopuna zakona koji nam jasno govori o tome da se jasno definiraju postupci i procedure o izvođenju svih naftno-rudarskih aktivnosti čime se doprinosi stvaranju sigurnoga pravnoga okruženja za investitore štiteći pri tom interese RH. Interesi RH su prije svega, a tako vjerujemo u našim strateškim dokumentima, a i znamo da piše da je i energetska neovisnost što više i što bolje potrebna. INA Naftaplin je kroz svoje vrijeme poslovanja i rada ostavio niz bušotina koje su i danas u eksploataciji, koje nam doprinose skoro polovičnoj opskrbljenosti naftom i plinom, koji i danas funkcioniraju i posluju, ostavljeno je i stotine bušotina koje su sa geotermalnim potencijalima još danas neiskorištene i vjerujem da će i ovim zakonom se staviti one u funkciju, da će i lokalne zajednice i regionalne zajednice u svojim projekcijama, planovima, a vidimo da ih je sve više u zajedništvu sa privatnim investitorima i stranim investitorima doći do toga da imamo što više zelene energije u funkciji, ali naravno nećemo zanemariti ni potencijale koji su u nafti i plinu na području naše domovine. Sve ono što danas smo čuli slušajući naše prijatelje iz oporbe kao da bi Hrvatska trebala biti park prirode u cijelosti. Kao da ne bi trebali imati ni energetske potencijale, kao da ne bi trebali imati svoju naftu i plin, kao da i te bušotine koje su napravljene ili ove koje se istražuju ili koje geofizički radovi sada potenciraju kao nalazišta za budućnost bi trebale ostati netaknute. Možda bi samo turizam mogao u Hrvatskoj doprinijeti boljitku, al ja u to ne vjerujem. Svi oni koji danas štiteći jedne ili druge, pa naravno ovim zakonom su definirane sve mogućnosti zaštite i više od toga, ja sam čak i rekao da možda kroz studije utjecaja će se odugovuć i određeni postupci no međutim potreba vjerojatno je takova. Možda samo treba napraviti u nekim situacijama ono što je nužno, a to je procjena ocjene o potrebi studije ili ne procjena ocjene, ali ona je nužna, bar ona je nužna, a ostalo da li je studija potrebna ili nije, ja ću samo mogu reći primjere da na našim izgradnji cesta i autocesta sam vidio primjere gdje se mora napraviti tunel da bi se spasilo 28 žaba jedne vrste ili leptira druge vrste pa i njih trebamo zaštiti, a takvi infrastrukturni objekti koštaju i do 7, 8 do 10 tisuća ili milijuna kuna, tako da puno puta mlatimo praznu slamu u nekim situacijama gledajući kako bi samo stekli nekakvu pozornost ili nekakvu zamjerku na zakon koji se donosi. Vjerujem da i ono što su neki povezali sa katastrofom potresa u RH vežu uz istraživanje ili iscrpljivanje nafte i plina, pa i sa masovnim frakturiranjem, mogu reći da INA je radila takove poteze na području Kalinovca, polja Kalinovac kako bi poboljšala plinsku proizvodnju sa nekakvim malim kapacitetima koji nisu ni približno ovoga što se ovdje događa. I sam sam bio svjestan događanja i na ... [[Govornik se ne razumije.]] kao i na području Novske i to su sve stvari koje bi trebali ljudi znati da su one na dubinama preko 1000 m, od 1500 do 3500 tisuće, da se radi o skretanja frakturiranja od centra bušotine najduže do kilometar i pol i da u takvim prilikama ne može se dogoditi ništa bitno koje bi utjecalo na bilo kakva seizmička pomjeranja. No, oni koji ne znaju, koji se nisu uhvatili u koštac sa takovim hidrauličkim lomljenjima sigurno da pričaju napamet i rade jednu zbrku u prostoru kao što to znadu puno puta činiti i na drugim temama. Preporuke EU dapače, moraju biti [[Upadica: Vrijeme.]] uvijek razrađene, prilagođene, domaćim našim potencijalima i obrazložene kako bi [[Upadica: Vrijeme.]] i direktiva bila usklađena s onim što se može napraviti.

Povrijeđen je čl. 238 i povrijeđeno je vrijeme trajanja rasprave gdje niste upozorili govornika da je debelo prekardašio vrijeme trajanja rasprave. A što se tiče toga o čemu je govorio, govorio je o izgradnji tunela za spašavanje žaba, a nije naveo koliko je to krivina sagrađeno ne bi li se popravile HDZ-ove pogreške.

Prva replika uvaženi zastupnik Rade Šimičević. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, vi ste u vašem govoru govorili o geotermalnim vodama, u iskorištavanju energije, pa koliki je potencijal u kontinentalnom dijelu Hrvatske za iskorištavanje te je li su moguće to koristiti u turističke sadržaje, samim tim dobiti nova radna mjesta.

Pa rekao sam da su geotermalni potencijali RH ogromni i da naročito u Panonskom bazenu, ali jednako tako i na prostoru Karlovačke županije su veliki i da stotine bušotina koje su sačinjene čekaju da se otvore i da krenu toplinske topla voda koja će biti i za grijanje, ali jednako tako za proizvodnju struje u budućim energanama što se i očekuje. Što se tiče zaštite okoliša, nadam se da smo tu možda i puno puta i pretjerali. Sljedeća replika uvažena zastupnica Vesna Vučemilović. Poštovani zastupniče Đakić, vidim da je vaše izlaganje dosta obojeno i vašim radnim iskustvom, je li, koje vas djelomično veže, je li, za plinski biznis, ali evo, budući da imate iskustva, recite da li bi trebalo sniziti te premije budući da ovim izmjenama i dopunama omogućavamo da se istražne bušotine koje smo koristili u istražnim radnjama da vidimo je li ima plina, mogu sada koristiti za geotermalne izvore, pa prema tome, cijela investicija bi trebala biti značajno manja budući da ste radili u tom poslu, vjerojatno imate iskustva ... [[Govornik se ne čuje.]] Hvala lijepo. Istražne bušotine su uvijek otkrivanje potencijala ili neotkrivanje. Prije toga dolaze geoseizmički radovi koje imaju bušotine do 100 m kada se aktiviranjem određenih potresnih situacija dolazi do amplituda koje govore o tome što se nalazi u Puno puta smo naišli na termalne vode, ja ću reći samo da je bušotina u Rečici kraj Karlovca sa mogućošću potencijala da grije cijeli Karlovac, u to vrijeme kad smo mi radili. Ona je danas začepljena i može se samo probušiti cementni čep i krenuti u eksploataciju.

Ne bih se složio s vama, mislim danas su konstruktivno raspravljali, to je dio demokracije, daju se kritike, daju se prijedlozi, ako ćemo reći HDZ-ove politike, visoki porezi i nažalost korupcijske afere dovele su do toga da stotine tisuća ljudi napuste Hrvatsku, tako da da, Hrvatska se zbog HDZ-a pretvara u park prirode. Da, rekao da sam da mi se čini iz vaših rasprava, ne osobno vaše, ali od nekih kolega koje su jednostavno prozivajući osobno državnog tajnika i nametajući mu svakakve epitete, kao i sve ostalo, došli do zaključka da želite pretvoriti Hrvatsku u park prirode i da se ne treba ništa drugo raditi, osim baviti se turizmom što sigurno ne bi došlo do nekakvog gospodarskog pomaka. Mislim da imate svoje redove, pa pričajte o njima, pričajte o bivšim vašim dužnosnicima kao i sadašnjima koji su na optuženičkim klupama. Zahvaljujem. Uvaženi zastupniče, koliko god vi trivijalizirali i pričama o 26 ili 28 žaba, o zaštiti leptira i koliko god vama to bilo smiješno vi niste dva puta bojali tunele radi toga da bi spasili neke žabe ili nešto, vi ste to radili radi toga da bi trpali HDZ-ovske džepove i to jako dobro znate. A ministar Ćorić dakako da na ovako osjetljivu temu se nije usudio doći kao najozloglašeniji vaš ministar danas koji ima najmanju prihvatljivost u javnosti i on naravno da zna da je teško braniti ovako nešto, a vi sa ovim argumentima sigurno da nećete pomoć. Kada ćete otkupiti INA-u od Mađara? Kada ćemo to imat i kada ćete onda sa našom INA-om bušiti vi te vaše bušotine? Kolega Matula, vaše histeriziranje neće pomoći ničemu, naročito mojoj raspravi, ali i odgovoru. Ovo su činjenice iz dokumenata koji su napravljeni, iz objekata koji su u izradi, tako da nam pričate napamet, vrijeđate i omalovažavate zastupnike, pogledajte prvo sebe, pa onda druge. Poštovani kolega Đakić, ja najprije moram reći da sam jako sretna što nisam žaba jer biste me vi vjerojatno likvidirali sudeći prema vašim riječima. Ono što će meni bit interesantno vidjeti hoćete li vi imati pojedinačnu raspravu u idućoj točci o kojoj se raspravlja odnosno o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti. Naime, sve europske direktive, pa čak i direktive koje se odnose na ovaj zakon idu u tom smjeru da se zaštiti prirodna raznolikost, pa i taj biljni i životinjski svijet koji ste vi tako olako danas maloprije likvidirali u svojoj raspravi.

Sve negativnosti koje god ste mogli, sve izokretanje iz ovog zakona je bilo u vašim ustima. Ne, ja vas ne smatram žabom, ja nisam za likvidacije, ja nisam taj koji bi uništavao žabe, samo kažem primjer koji je nemoguć u današnjem našem društvu da se zbog 25 uočenih posebnih vrsta žaba pravi nadvožnjak ili tunel koji košta 10 milijona, u tome je bila stvar, nemojte izokretati temu. Kolega Đakiću, tako mi je gordo zazvučalo kada ste ovdje za govornicom spomenuli INA-u NAFTAPLIN, gordo mi je zazvučilo jel dolazim iz Križa, a vi jako dobro znate zašto to govorim. Šuma, petica, 1948. prva naftna bušotina na području jugoistoka Europe. Moji sugrađani žive na naftnim bušotinama, ali koju korist od toga imaju? Imali su korist kada je INA NAFTAPLIN funkcionirao, danas iza INA NAFTAPLINA imamo INA-u i dvije INA-ine firme, CROSCO i STSI i ljude koji čekaju otkaze, ljude koji će ostati bez egzistencije dok je naša INA u MOL-ovim rukama, a premijer obećava prije 2.g., 3.g. vratit ćemo INA-u Hrvatskoj. Recite mi, rudna renta nije dovoljna za razvoj ovoga područja jer je najmanja među rudnim rentama u EU, zato bi vas lijepo molila što poručujete onim bivšim INA NAFTAPLIN-cima što da oni očekuju [[Upadica: Vrijeme]] od ovih novih zakona? Da, poznajem ja Križ jako dobro i Ivanić Grad i sve ostale destinacije na kojima su proizvodnja nafte i plina. To da nema nikakve koristi od eksploatacije nafte i plina to nije točno, rudna renta je definirana ne samo kod nas nego i u cijeloj Europi, pa tako i vaša općina Križ ima izdašnu naknadu kao i moja općina Pitomača, kao i Molve kao i svi drugi shodno eksploataciji koja se događa na tom području. Moji kolege i naši koji su otišli prije vremena s radnog mjesta svi su dobili svoje otpremnine, svi su se snašli u životu i svi su zadovoljni sa svojom današnjosti, osim onih koji su mladi i u zadnje vrijeme kada je stalo istraživanje i kada je stala geofizička aktivnost na ovim prostorima, točno je da danas Poljaci istražuju za potrebe INA-e. Poštovani zastupniče, u svojoj ste raspravi rekli da se zakon donosi da bi se zaštitili interesi RH, što je stvarno pohvalno. Međutim, ako gledamo stvarno situaciju znamo da zapravo naftu i plin crpe strane kompanije. INA kao najveća naša kompanija naftna propada, rafinerije se zatvaraju, lokalnim samoupravama se nameću dokumenti sa nivoa države, a trebala bi ih donositi lokalna samouprava. Gdje vi tu vidite dobrobit za RH?

povezani kroz ovaj zakon. Prije svega usklađenje sa europskim direktivama, kao i reguliranje mogućnosti preklapanja više investitora na istom prostoru, promicanje geotermalnog potencijala je također u ovom zakonu jako dobro definirano. Zakonom se otvara mogućnost osnivanja razvojnog društva kod svake naše općine, županije i grada. Usklađenje sa prostornim planovima također je stvar koja nije bila definirana kako treba u dosadašnjem zakonu. Vjerujem da ste to sve pročitali ako ste pratili ovaj zakon i usklađivali ga sa prijašnjim, tako da interes RH je u daljnjem istraživanju geotermalnih potencijala nafte i plina na cijelom prostoru. Hvala lijepo. Kolega Đakić, slušao sam vašu raspravu, ispalo je da niste dovoljno moderni i da jednostavno još uvijek živite i dalekoj prošlosti a sadašnjost uopće nije toliko ni važna jer čuli smo recimo ove kolege iz lijevo-zelenog bloka, oni se tako zovu, ne, oni su u 2050., to je slijedeće godine i nama ne treba ništa, imamo alternativu u kojoj je dovoljno da možemo pogoniti sve ova naša potrebna vozila itd., da se možemo grijati na alternativna goriva, da imamo dovoljno električne energije iz tih alternativnih izvora itd. Ne možete zamisliti kolegu Matulu da on u kući možda ima ne znam, bojler na plin, oni to s gnušanjem odbijaju. Voze se na električne automobile jer je slijedeća godina 2050. i zato ste nazadni. Mi naravno nazadni u odnosu na njih, lijevo-zeleni blok. Oni sve imaju napredno i sve s gnušanjem odbijaju i oni su pravi primjer, nema šanse da žive u zgradi koja nije energetski učinkovita, oni odmah izađu van, razumijete?

Kolega Boriću, dobro ste definirali sve što se događa sa kolegama, naročito sa kolegom Matulom, no i drugima. Nisam samo provjerio da li on nekoj zelenoj udruzi koja piše stalno EU-u primjedbe na naše zakone, na naše postupke, na naše odluke, koji zapravo ne samo uz birokraciju koja puno puta zna kočiti postupke, koji zapravo prave štetu ogromnu RH, pisanjem nebuloza, pisanjem gluposti, traženjem sankcija i godina i čega sve ne.

U nekoliko navrata je zastupnik Đakić vrijeđao i upotrebljavao izraz, vi ste sad to čuli, ali on je to već prije govorio da su to gluposti, da govorimo gluposti. Ja mislim da ipak je to po čl. 238., da je to povreda Poslovnika.

Prije nego što kažem nešto o ovom zakonu, kao zastupnik X. izborne jedinice Dubrovačko-neretvanske županije, koristim priliku sa saborske govornice svim Dubrovkinjama i Dubrovčanima čestitati Dan grada Dubrovnika i blagdan nebeskog zaštitnika sv. Vlaha, dubrovačkog parca. A sad ću reći nekoliko riječi o ovom zakonu odnosno izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Dugo vremena se u hrvatskom društvu pa ovdje prije svega i u Hrvatskom saboru, provode brojne rasprave oko definiranja postupka istraživanja i eksploataciji ugljikovodika koji je postupak jedan od najzahtjevnijih industrijskih i tehnoloških postupaka na svijetu, posebno ako se istraživanje i eksploatacija vrši na moru a još dodatno ako se to vrši na velikim dubinama. Stoga sam 2015. g. bio autor interpelacije koju je podnio KLub zastupnika HDZ-a kada smo tada utvrdili da je jedan nezakonit, netransparentan postupak o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranskom moru gdje su bila definirana polja koja su prema nama u klubu s jedne strane bila gospodarski neopravdana a druge strane, na zakonu neutemeljena. Prema tome, što se tiče stava HDZ-a, on je konstantan od prvoga dana, mi jasno znamo kako i na koji način pristupamo postupku istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. I tada smo u glavnim svojim primjedbama, a to ću i danas potvrditi, danas imam jednak stav što se toga tiče, bilokakav postupak istraživanja i eksploatacije ugljikovodika mora prije svega biti predviđen i definiran u prostorno planskim dokumentima jedinica područne odnosno lokalne samouprave i tu dileme nema. Ne može se pristupiti istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ako za to to nije definirano u prostornom planu. Ono što često puta ja kada čujem sa ove lijeve strane sabornice o tome kako je nešto prekršeno, kako se nisu poštivali prostorno planski dokumenti jedinica lokalne samouprave prilikom definiranja i realizacije pojedinih projekata, zvuči groteskno. Ovdje sam u Hrvatskom saboru kada donosili u vrijeme Vlade SDP-a Zakon o strateškim investicijskim projektima, osobno dao amandman kako se i na realizaciju strateških investicijskih projekata u svemu mora poštivati zakonom definiran proces izrade prostorno-planske dokumentacije pa tamo gdje je predviđena izrada urbanističkog plana uređenja, on mora biti u potpunosti poštivan i tijekom izrade i provođenja natječaja za davanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Tako je i ovdje u članku ovoga zakona kojim se propisuje mogućnost da se priđe izmjeni prostorno planske dokumentacije kako bi pojedino eksploatacijsko polje moglo se definirati, na njemu provode natječaji i izdati dozvola, treba ono kroz proceduru koja je Zakonom o prostornom uređenju utvrđena definirati i kroz jedinice lokalne samouprave koje bi onda jasno su nadležne za donošenje takvih prostorno planskih dokumenta. Da se malo više još samo kratko vratim na trenutak ovome zakonu. Pozdravljam, pozdravljam i to je dobra inicijativa osnivanje razvojnog društva za poticanje razvoja korištenja geotermalnog potencijala RH, mislim da je to dobro, time treba krenuti s obzirom na vrlo veliki geotermalni potencijal RH. On tamo gdje to možda ne postoji velika gospodarska opravdanost gdje država može intervenirati mislim da je ovo pravi, pravi kanal kako i na koji način pomoći tom dodatnom iskorištavanju obnovljivih izvora energije što su geotermalni potencijali svakako da se onda jasno omogući dobit kako lokalne zajednice tako i države Hrvatske.

Poštovani kolega Bačić, evo ponukana time što dolazim iz grada Karlovca gdje također na našem području postoje probne bušotine na području Rečice kako je kolega Đakić naveo, rekla bih da je svim jedinicama lokalne samouprave koje imaju takva područja upravo u interesu da se što detaljnije zakonodavno regulira sam proces, a slažem se s onim što ste naveli u svom izlaganju da su prostorni planovi kojima će se u biti utvrditi ta područja prvi korak. Svima nama je u interesu da područja istraživanja takovih nalazišta bude i sama procedura bude dobro propisana jer to znači da ćemo onda i adekvatno moći koristiti takove izvore jer sve ovo do sada još nije bilo na dovoljan način propisano i proces je bio prilično nedorečen i svi mi imamo interes da se to što bolje propiše kako bismo u budućnosti u što kraćem vremenu mogli početi sa projektima vezano na to. Poštovana kolegice Jelkovac ja sam u velikom dijelu onih svojih 5 minuta govorio o odnosu između zahtjeva s jedne strane za razvojem, pa ako hoćete za istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika, s druge strane očuvanju prostora kojeg štite, štiti prostorno planska dokumentacija i taj balans između jedne strane zahtjevom, potrebom za razvoj, a s druge strane za očuvanjem prostora kojega smo naslijedili je, se provodi kroz prostorno planski dokument. Da bismo mi bili u tome čvrsti, da bi bilo manje dilema u društvu propisano je da se na razini Hrvatske donese državni razvojni plan, prostorni plan razvoja RH koji bi onda u svakom slučaju suzbio, spriječio brojne dileme oko toga kako i na koji način pristupiti važnim projektima.

Što će istraživanje biti na teret RH, građana RH, a eksploatacija će biti privatna dobit. To je ono što provlačite kroz cijeli zakon, to je ono što omogućavate. I onda kad kažete da se slažete sa time da prostorno planska dokumentacija bude podloga za sve onda u zakon stavite da se procedura mora pokrenuti u roku 8 dana nakon što agencija zatraži da se pokrene postupak izrade izmjena i dopuna prostornog plana. Niti jedna procedura u jedinicama lokalne samouprave ne može trajati kraće od 8 dana jer samo upućivanje poziva vijećnicima traje 8 dana odnosno 8 dana ranije se upućuje poziv. Ja mislim da je potpuno suludo [[Upadica: Vrijeme.]] da tako nešto ide u hitnu proceduru. Kolega Brumnić, kad nam je potrebno za naše političke rasprave onda tvrdimo kako je država komplicirana, kako su postupci dugi, dugotrajni, kako ništa ne možemo riješiti, kako u startu smo neprijateljski okrenuti prema poduzetništvu prema radu i da državna administracija postaje sama sebi svrha. Kad se zakonom pokušava definirati određeni rokovi jer ako hoćete pokretanje procedure je i poziv vijećnicima da rasprave o tom postupku, o postupku pristupa izmjeni prostorno planske dokumentacije koju mora agencija sama inicirati i u tom svom postupku agencija itekako treba objasniti da li je potrebno i na koji način je potrebno i zašto bi trebalo mijenjati prostorni plan, prema tome to ne znači da će samim trajanjem postupka biti taj postupak dovršen onako kako je u startu on zamišljen.

No po zakonu je obavljena i privatizacija u Hrvatskoj koja je najveća pljačka koja je napravljena po zakonu i po zakonu Lex Agrokor je i Agrokor likvidiran, po zakonu Mol plaća 10% za, 10% koncesiju za eksploataciju ugljikovodika u Hrvatskoj, a u Mađarskoj 25%, po zakonu koji ste donijeli prije 2 godine trebalo je raspodijeliti državno poljoprivredno zemljište, a i još dan danas nije ništa raspodijeljeno, znači niz zakona koje donosite koji nažalost ili vam idu u korist da radite rabote koje radite, da likvidirate hrvatsku imovinu ili ne obavljate stvari onako kako sami napišete u zakonu jer nažalost pišete tako loše zakone da oni ne funkcioniraju.

Nismo mi štitili vlasništvo. Mene interesira je li ta djelatnost ili ta tvrtka od strateškog značaja sačuvana, sačuvana je. Jesu li mali dobavljači u potpunosti namireni? Namireni su. Jesu gotovo 80% što za bilo koji stečajni postupak u Hrvatskoj je san snova i ni jedan zakon uz dužno poštivanje i predstečajnih nagodbi i stečajnog postupka nije malom dobavljaču, malom hrvatskom poljoprivredniku to omogućio.

Evo ovdje se provlači teza da mi zapravo ne možemo provesti nikakva istraživanja, da jednostavno uništavamo okoliš a koliko ja znam do sad nije bilo nekih većih ekoloških incidenta ovdje kod nas u Hrvatskoj. Znači da smo spremni i sposobni sprovesti određena istraživanja.

Ne pristupa se uređenoj državi koja ima postupak i proceduru kako je to ustvrđeno i ustanovljeno. Ne dobije se dozvola za istraživanje i eksploataciju tek tako.

To je dobro u Hrvatskoj postavljeno.

Kolega Bačiću, vi ste veći dio svoje rasprave posvetili prostorno-planskoj dokumentaciji i slažem se sa vama da upravo je prostorni plan dokumenat koji definira sve što se smije graditi, gdje, pod kojim uvjetima, što se štiti na koji način itd. Donošenje jednog prostornog plana a isto tako i izmjene i dopune traje po godinu dana. Postoji javna rasprava, uvid u donošenju i predlaganju mogu sudjelovati svi od pojedinaca, tvrtki, ustanova, udruga građana. Da, prostorni plan je dokument koji omogućava lokalnoj zajednici, prije svega jedinici lokalne samouprave i područne samouprave da uređuje djelatnosti i prostor na svom području. Europska povelja o lokalnoj samoupravi to propisuje i tu se jasno zna neovisnost, sloboda u prostornom uređenju odnosno uređenju prostora kojim upravlja pojedina jedinica lokalne samouprave. Ali treba biti do kraja iskren i sljedeće reći, da postoje određeni strateški hrvatski državni projekti koje je nužno realizirati. E kad bi se oni mogli realizirati za njih mora postojati strateški interes kojega utvrđuje Sabor ili Vlada ovisi o kojem je projektu riječ i s druge strane da postoji prostorno-planski dokument koji će onda znati regulirati taj strateški projekt koji nekad može biti i protiv volje i želje jedinice lokalne samouprave.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Evo želim nešto reći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u prvom čitanju. Čuli smo razlog donošenja. Netko nas je iz Europe upozorio da nismo nešto napravili na vrijeme, pa smo čuli i primjedbe a i razloge zašto je to trajalo dvije godine. Nadam se da smo sada onda svi zadovoljni, da ćemo to donijeti. Jer nekada je postojao u ovom Domu i Europski savez stranaka koji su se više-manje uvijek slagali oko svih europskih zakona i to bi više-manje prolazilo jednoglasno. Ali očito da smo i to napustili i da se sad bavimo nekakvim političkim malim probicima pa smo mi eto nešto protiv jer nam se ne sviđa neki članak. Što smo tražili? Tražili smo transparentnost, tj. oni od nas pa ćemo mi to staviti u taj zakon i uskladiti se da bude sve više-manje dostupno javnosti, zainteresiranoj javnosti i transparentno. E tu čujemo da imamo problem. Zašto imamo problem? Jer oni koji su do sad raspravljali na način kao kolega Bulj da se negdje buši planina, a mi kažemo ne, ne bušimo onda on uvijek svaki put kaže vi bušite. I sad ako bude javno, transparentno itd. on više to neće moći reći. Uvijek imaju i svoje podatke, informacije. Jer on može reći da se buši ne znam u Suhaču, a mi kažemo ne. A on kaže je. I tome narod onda mora povjerovati. Kad bude javno na webu ministarstva sve od početka do kraja onda valjda više takvih informacija ne bi trebalo biti. I to smo propustili i to ćemo ispraviti kroz ovaj zakon. Onda što se tu još govori? Govori se o cijeloj proceduri kako uopće može eksploatacijsko polje i nastati tj. postati funkcionalno, gdje to sve mora biti zabilježeno, i tu su se vodile danas zaista rasprave, od odbora pa sada i ovoj plenarnoj sjednici i došli smo do toga da li lokalna samouprava može onemogućiti strateški projekt RH? Onda kada se kunemo da smo svi u vertikali, i regionalna samouprava i lokalna samouprava, da smo svi mi država. Ja sam lokalni čelnik i sebe smatram dio ove države. Trebam li stati na put tom strateškom projektu ako kaže država da je važan? Ima onih koji to rade. Hoće li vijeće donijeti odluku ili neće, tj. prostorni plan ili ne? Postavljam pitanje da li su tu obuhvaćeni i prostorni planovi županija? Treba li ta eksploatacijska polja biti i u njihovim planovima jer vidimo što doživljavamo na aglomeraciji. Meni moja županija nije dozvolila da ucrtam novi pročistač jer on nije u njihovom planu. Pa moramo čekat da oni ucrtaju pa da bi mi svoju aglomeraciju riješili. Kažu, tako piše, zato to riješimo kroz druga čitanja, pa onda naložite i njima da moraju provesti svoje izmjene iz prostornog plana, da ne bi mi čekali opet njih jer ne možemo uć u provjere, da li to 8, 15 dana nakon što kaže agencija ili mjesec dana, sasvim svejedno. Ako kod njih nema, neće biti ni kod nas. Tako da to pitanje moramo riješiti jer ono je izazvalo najviše rasprave. E sad, ova priča o ugljikovodicima golica maštu naših zastupnika, nema rasprave da tu nema svakih svojih mišljenja. Pa imamo ove kažem novo lijevo-zelene, koji su izašli iz raznih pripremanih inkubatora, Instituta za političke ekologije, tako im se zovu udruge, ne, i onda oni kažu ako ne znate, imaju proračune u eurima te udruge, nemaju u kunama, pogledajte im njihove biltene i informacije koje puštaju u javnost. U eurima proračuni udruga. Naravno, u Hrvatskoj nitko to ne smije imati osim očito ovog instituta. I onda filozofiranje na temu zelenih politika. Što smo čuli danas na odboru? Da koliko malo proizvodimo, i plina i nafte, da se moramo zabrinuti. Ali što kažu oni? Kažu slijedeće. Ne dirajte ništa jer imamo alternativu, ništa ne smijete dirati jer mi ako nam treba plin, mi se nećemo grijati na plin. Ako nam treba nafta, nećemo se vozit na naftu. Nećemo jer je 2050. sutra. Jer to imam snage izdržat do slijedeće godine jer jednostavno toliko smo napredni da ovi nas drugi uopće ne razumiju. Što će nam fosilna goriva ali zašto ne radi rafinerija Sisak? Što će nam ne znam, LNG ako možemo platiti i više i skuplje cijene plina, možemo, zašto ste poskupili plin? To je onda pitanje nakon svega. Ili dalje, ne znam, ne dirajte nam ni ravnicu ni planinu jer je benzin skup, jer je nafta skupa i to slušamo ovdje svaki dan a što se tiče ovog našeg župana koji nije došao na LNG, tj. na otvaranje ovog LNG-a, tome jednostavno nisam mogao vjerovati nakon što se očitovao priopćenjem a nakon što je isti sukladno svom priopćenju otvorio Marišćinu krajem 2015. godine. Poštovani kolega, danas smo u tijeku rasprave od strane oporbenih zastupnika kako ste i sami primijetili, mogli podosta čuti oko toga da da li zaštita prirode odnosno našeg prirodnog bogatstva prije eksploatacije. Mislim da tu moramo poći od načela razmjernosti kao i u brojnim drugim društvenim sferama. S druge strane, isto tako se dobar dio rasprave vodio od strane njih oko toga da li je ovim prijedlogom zakona jedinica lokalne samouprave, da li su dovedene u gori položaj nego do sada što se tiče eksploatacije.

Mi do sada pokušavamo zaista na lokalnoj razini dostignuti određene razine energetske neovisnosti onoliko koliko nam to omogućava i naš prostor ali i koliko je zainteresiranosti investitora. Jednostavno ne možete ni sami niti kao lokalna samouprava, ako nema onih koji trebaju tu doći i to napraviti i sa svojim kapitalom koji će uložiti i čekati povrat 10, 20, 30 godina. Ono što čujemo ovdje je da to treba sve onemogućiti i da se moramo zaštititi kako kaže kolega, kao jedan zaštićeni ne znam, prirodni, park prirode ili što već je, ne, i da možemo živjeti. Mi smo na otoku podosta zaštićeni, imamo more sa svih strana i nama možete samo trajektom doć, uglavnom, pokušavamo živjeti na tim prostorima i omogućiti da se nešto događa. Radim na projektu jedne naponske foto-naponske elektrane već godinama, imamo problema sa investitorom, pokušavamo rješavati ali jednostavno doživljavati ovu raspravu na način da nam više ništa ne treba što se tiče fosilnih goriva i da sve imamo već u alternativi je besmisleno. Jednostavno je besmisleno jer će proći 30 g. o kojima se govori, ne, a pitanje je što će se događati u tom vremenu, ali o tome razmišljaju oni puno razvijenije od nas. Uvaženi zastupniče, evo ja ću ovdje još jednom problematizirati transparentnost. Da bi neka ideja došla do realizacije, mora proći bar kroz 5 ili 6 institucija i poštivati visoke europske ekološke standarde. I drugo, je li vama prihvatljiva ovdje izrečena teza da mi od ovog istraživanja nećemo imat nikakve koristi nego da će doći umni i mudri ljudi ovdje među nas i uzeti sve ono što je dobro a nama ostaviti samo nered? Kolega Šimičević, mi na takav način raspravljamo već 30 g. u ovoj državi, ne, još smo živi, još smo tu i pokušavamo biti svake godine bolji, uz sve ove nedaće koje nas nažalost dohvate od godine do godine i mislim da činimo maksimum mogućega da zaista pokušavamo normalno funkcionirati jer u ovoj politici koju imamo sa strane oporbe koja često nazivam drveno željezo, znači nespojivo, ne, mi se borimo svaki dan da pokušamo argumentima pokazati da je to to. Ja sam sada na svoj najjednostavniji način pokušao shvatiti zašto je oporba protiv, ne, zašto je moj kolega Bulj protiv ovoga. Jer će ga u potpunosti ovakav zakon izbaciti iz takta u smislu da on može govoriti šta hoće ovdje, jer su propisane procedure od projekta i građevinske dozvole i načina na koji se ona može dobiti za neko eksploatacijsko polje i gdje to sve mora biti zabilježeno i tko to sve može vidjeti. I onda više nema priče buši se Dinara a nitko nije vidio ili ne znam gdje. Jer uvijek govore o nekakvim bušenjima ove države, a nitko ne zna gdje osim njih. Kolega Borić, dobro ste definirali od kuda dolaze sve te nebuloze koje se tiču rasprave o ovim izmjenama i dopunama zakona. Od nuklearnog lobija do zelenih lobija koje financiraju razne udruge jasno se definira pojam tko je gdje i tko za koga radi. Jasno su definirane kroz njihove proračune, jasno se vidi tko koga financira i s kojim nakanama. U Hrvatskoj treba sve stati i ne može se ništa raditi, da bi svi drugi mogli raditi. Evo to su one stvari koje i kada želimo unaprijediti zakonske pretpostavke i zakone koji će biti transparentni opet ne valja. Ni jedan puta još nisam čuo konkretne stvari koje bi bile kada nemaju odgovora u struci, onda prelaze na politička vrijeđanja a nisu svoj put pomeli. Hvala lijepa. Kolega Đakić, mi znamo da su izbori sada tu za nekoliko mjeseci i svi si pokušavaju složiti nekakve političke platforme jer to treba izaći na te izbore, lokalne, imat neku temu. Meni su uvijek interesantni kolege iz ovog našeg Zelenog lijevog bloka, e sad pokušavaju stvorit platformu. Ne, oni su napredni, oni uvijek rade sve unaprijed, puno prije od svih ostalih. Ne? Jer drže do svoje politike i drže do toga što jesu. Osim kažem u pojedincima koji to pak nekako preskoče, ne, pa im se desi. Ali ja malo sarkazma upotrebljavam čisto da narod shvati ili građani što im se nekad nudi. Jer na zadnjim izborima ako se sjećate lokalnima MOST je forsirao koncesiju. Sjećate se toga? Visjeli smo ovdje na svim portalima kao izdajnici da ćemo cijelu državu koncesionirati. A što se desilo? Sljedeća replika uvaženi zastupnik Vili Matula. Uvaženi zastupniče, vi jako dobro znate koje su posljedice vaše zelene politike i vašeg zelenog plana i vaše nekadašnje članice gospođe Rimac i na koji način je ona uključila sve. I jako dobro znate da ministar Ćorić upravo radi toga, radi te afere danas nije ovdje. A ako trebate bilo kakvu pomoć, pa naravno mi nudimo na sve načine vrlo konkretne primjere da jer smo razradili i svojom ovom diskusijom koja pokušava biti sarkastična ili djelimično i smiješna, duhovita, dakako da nije. Smiješni ste, ali svakako ima pomoći ali samo pokazujete da ste zapravo protiv temelja europske zelene politike i europskog zelenog plana. Kolega Matula, mi nismo, mi evo ugađamo i ovu Direktivu o transparentnosti da zainteresirana javnost i javnost imaju pravo pristupa svim informacijama. A koliko sam čuo vi ste protiv ovog zakona. I vaša je kolegica jutros na odboru glasala protiv ovog zakona. Znači da ga ne želite. Znači to je ta razlika. Mi smo za zeleni ne znam plan, mi smo za ovo, mi smo za ono ako donosi eure u naše udruge, onda mi znamo posložiti platformu kako ćemo uvjeriti te koji nas financiraju da smo mi ti. I čak se te udruge zovu instituti, pazi Institut političke ekologije. Uđite na njihove biltene, pogledajte im proračun. Imaju veće proračune nego neke općine. Tko sad tamo radi? Tko se financira? Tko su ti ljudi koji su izašli tada iz udruga u politiku pa nam prodaju priče ovdje sada nama koji eto ništa ne znamo, mi nemamo pojma kako se sanira nešto, kako se ne znam rješava pitanje odlagališta, kako se pitanja reciklaže rješavaju, bilo čega što se tiče hajmo reći i zbrinjavanja otpada ili danas kad govorimo o ovim projektima koji se tiču ugljikovodika [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Jednostavno mi ništa ne znamo u odnosu na njih.

Replicira se onome koji zna, tko može dati odgovor, a vi ste evo danas ovdje dokazali da govorite o temi i o struci. Ja sam malo prije replicirao kolegi Brumniću i naglasim slažem se kolega s vašim prvim dijelom, prve dvije minute rasprave o tome da je dobro pridržavati se direktiva EU. I što se potom dogodi? Nakon toga se on sam sa sobom ne slaže. Znači ako se mi složimo s kojom replikom ili raspravom oporbenih kolega, nakon toga se oni sa sobom ne slažu. Mislim da smo danas na odboru čuli dobre podatke koji nas usmjeravamo na to da moramo donijeti ovakav zakon i da je u redu da ga donesemo bez obzira na rasprave kolega iz oporbe jer su oni svi u nekakvom stanju ja ne znam. Potrebno je možda malo i duhovne obnove njima, jer su izrazito negativni. Jednostavno nema rasprave bilo kojeg zakona, a da tu nema negative, osobnog prozivanja itd. bez puno gledanja u sadržaj. Jer ne znam zašto bi netko tko stalno zastupa transparentnost zainteresiranu javnost ili javnost kao što to rade udruge, zelene udruge koje oni predstavljaju tamo gore i njih su izašle, dio protiv ovog zakona. Ja to ne znam. Oni me nisu uvjerili kroz svoje rasprave da ovo nama ne treba, jer oni žive na tome. I sad kad mu maknete ovo on postaje beznačajan jer se može vidjeti negdje drugdje da ono što on govori nije istina. Zato i moj kolega Bulj ima problem što će on nama poslije govoriti gdje se nešto buši ako bude pisalo na webu stranice ministarstva e tamo nema gdje on govori. Poštovani kolega zastupniče, mi smo kolege budući smo načelnici općina i to u istoj županiji, imamo vrijedno iskustvo vođenja i funkcioniranja lokalne samouprave. Ono što mene interesira jesu dva pitanja. Da li smatrate da je 8 dana dovoljan rok za pokretanje postupka donošenja izrade i dopuna prostornog plana ako znamo da se ona, takva odluka donosi na Općinskom vijeću? I drugo moje pitanje, a na tragu rasprave kolege Bačića koji je rekao da, kad su strateški projekti u pitanju, onda interes lokalne zajednice ipak pada u drugi plan jer su važni strateški interesi i interesi države, pa me zanima kako biste vi postupili kada bi lokalno stanovništvo, znači općine Lopar bilo izrijekom i kategorički protiv nekog strateškog projekta, da li biste kao načelnik, ali i kao saborski zastupnik uvažavali njihovo mišljenje ili biste pognuli glavom pred strateškim interesom RH? Što se tiče ovih 8 dana, nadam se da će to biti više dana u sljedećem čitanju jer to nije moguće, a molim i onu moju primjedbu, da vidimo što sa županijama, da li su ti planovi morali biti ucrtani, tj. eksploatacijska polja je u njihovim planovima pa to onda nama otežava, to će se valjda riješiti do drugog, ovaj, čitanja. Što se tiče zaštite svojih građana u odnosu na strateške projekte. Svi mi imamo građane i želimo biti dobri sa njima i uvijek im biti u korist, naravno, uvažavajući i to da smo država i vertikala od prvog do zadnjeg. Od države do lokalne samouprave. Zato mi je bila smiješno objašnjenje župana našeg, župana koji nije htio doći na otvaranja ovog LNG terminala jer je rekao sljedeće, sad ću vam pročitati. Ova Vlada da se umjesto predviđenog kopnenog izradi plutajući terminal, koji ne zadovoljava maksimalne ekološke, energetske, ekonomske i estetske standarde, donijeta je usprkos protivljenju lokalne i regionalne samouprave. I onda imamo Marišćinu. Ako se Marišćina uklapa u ove standarde, ekološke, energetske, ekonomske i estetske, a smrdi, onda je trebao odbiti da ode uopće tamo, otvoriti objekt kojega je on otvorio, kojemu je on vlasnik i s kojim on upravlja [[Upadica: Vrijeme.]] Onda su to nekakvi standardi [[Upadica: Vrijeme.]] Ako tamo otvoriš i kažeš ono mi je super [[Upadica: Vrijeme.]] a ovo ne valja, za mene to onda nije jednako. Poštovani zastupniče povrijedili ste Poslovnik čl. 238. Meni je žao da ste se uopće osvrtali na župana i nekakve primjere koji nisu tema ove rasprave, dakle niste se držali teme, a osim toga, zamijenili ste, ja sam vas vrlo konkretno pitala pitanje, ali neugodno je odgovoriti da ne biste branili interese svojih stanovnika, što ste dužni, ali ono što je važno, važno je ovdje napomenuti da ni ja nisam došla na otvorenje LNG terminala kao niti župan jer je on nezakonit i suprotan interesima Primorsko-goranske županije [[Upadica: Vrijeme.]] otoka Krka i općine Omišalj.

Lijepi pozdrav svima. Eto, ni ja nisam bio na otvorenju LNG terminala. No, idemo se mi uhvatiti posla. Donošenjem ovoga zakona uvodi se značajnija transparentnost postupaka i značajno uključivanje javnosti ... [[Govornik se ne razumije.]] što naravno i apsolutno treba pozdraviti. Uskladit će se nacionalno zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU tako da se prenose definicije javnosti i zainteresirane javnosti. Uvest će se obveza objave nacrta pojedinih akata koji se odnose na naftno-rudarske projekte i građevinske dozvole, a naravno, čiji sastavni dio moraju biti mjere zaštite okoliša i programi praćenja stanja okoliša iz provedenih postupaka procjene i ocjene utjecaja na okoliš. Kako bi javnost imala uvid u pojedine uvjete koje su izdala nadležna tijela za navedene projekte i građevinske dozvole, isto će biti objavljeno na mrežnim stranicama ministarstva. Zaključno, javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućit će se pristup pravosuđu u pogledu odobrenja za zahvate koji se izdaju temeljem Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Osobno pozdravljam ove izmjene i iskreno se nadam da neće ostati samo mrtvo slovo na papiru. Kao zastupnik iz 3. izborne jedinice, prvenstveno Krapinsko-zagorske županije, pozdravljam, naravno, promicanje geotermalnih potencijala i osnivanje razvojnoga društva za promicanje razvoja i korištenje geotermalnih izvora energije. Hrvatsko zagorje do sada je već bilo poznato po svojim, kako ih mi domaći zovemo, toplicama odnosno termalnim lječilištima, koje bi sada, osim zdravstvenog turizma mogle dati i dodatni doprinos kvaliteti života u tome kraju, naročito ako kvalitetno iskoristimo izvanredan potencijal zagorskih termalnih izvora za pružanje jeftinijeg grijanja selima, gradovima, poljoprivrednim objektima, te naravno, i za proizvodnju čiste i obnovljive električne energije. Ista je stvar i sa termalnim izvorima u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. Eksploatacija ugljikovodika, kao energenta u gospodarstvu jedne moderne i civilizirane države mora po značenju polagano i dospjeti tamo gdje u 3. desetljeću 21. stoljeća i pripada, a to je na začelje. Naravno, taj je proces polagan i spor. U tome kontekstu, traganje za ugljikovodicima nije prioritet nego poznata ili nepoznata rezerva, koja kao takva neće nestati, ta će uvijek dobro doći. Sve manje kao energent, a sve više kao neizostavna sirovina za organsku kemijsku industriju. U zakonu se, eto, smanjenje emisija stakleničkih plinova spominje na više mjesta, no jedino bolje korištenje geotermalnih izvora ima pravi i istinski doprinos u tome smjeru. Budući da su takvi projekti komplicirani i skupi, a lokalnoj samoupravi nedostaje kadra koji bi takve projekte mogao realizirati bez stručne pomoći, apeliram da se stvarno svi zajedno uključimo, i naravno, i poštovanog g. državnog tajnika, da se ovo što se spominje u ovom prijedlogu zakona, osnuje dakle tvrtka ili bilo kakvo tijelo koje bi istraživalo korištenje geotermalnih voda u energetske namjene, što je svakako u interesu javnosti, a naše općine i gradovi dobili bi potrebnu pomoć stručnih osoba kako bi lakše financirali i realizirali te projekte. Budući da će za energetske projekte te razine sigurno biti potrebna i sredstva iz EU fondova, razumno je očekivati da će lokalna samouprava moći računati i na pomoć nadležnim ministarstava i agencija te već spomenutog trgovačkog društva, koje bi im osigurale i izradu tj. pomoć u izradi natječajne dokumentacije i sve u svemu lakši pristup fondovima Europske unije. Svjesni smo da će istraživanje i eksploatacija ugljikovodika još desetljećima biti glavni oslonac svjetske potrebe za energijom. Ali ne vidim razloga da mi ovdje ne počinjemo kreirati i iskorištavati prilike. Dobrim politikama privlačimo strane investitore iz područja čiste industrije. Taj se dio nalazi naravno i u planu Domovinskoga pokreta za Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku i Međimursku županiju gdje je stvarno očuvanje tog prekrasnog dijela Hrvatske na prvome mjestu te dakle privući čistu industriju je nešto što moramo. Pozdravljam ovaj Prijedlog zakona i vjerujem da ćemo i sljedećim generacijama uspješno osigurati zelenu i energetski samodostatnu Hrvatsku. Hvala lijepa.

Ali nije zaboravila Dinaru, Biokovo, Velebit u eksploatacijska istraživanja koja je dala stranim investitorima da … tj. istražuju i eksploatiraju 20-tak godina i to je potpisao ministar Ćorić. Žao mi je što nije ovdje, na Vladi dao je 2019. godine da pojasni odakle njemu pravo dati stranim investitorima i ugroziti taj potencijal, taj krajobraz koji je ne samo u smislu što je on endem to područje koje pripada Dinaridima, nego što je to najveći resurs pitke vode u Europi čiste, bistre pitke vode koji je resurs budućnosti. I odakle njemu pravo ugrožavati to da bi pogodovao stranim investitorima? I nije ovo po prvi put da se ugrožava taj dio. U više navrata je bilo štetnih projekata na ta područja. Ima ona svojih pomagača koji znaju stvarati pritisak na ljude da odrade svoj posao, a o tome ću jednoga dana i govoriti i to uskoro. Znači, nije ona tu jedini krivac za Krš Pađane, a da je Most destruktivan i da radi loše, onda mi ne bi bili prvi oni koji smo dali u prošlom mandatu i sada se nalazi čini mi se na dnevnom redu Zakon o mikrosolarima kojim bi riješili obitelji socijalno ugrožene obitelji gdje Hrvatska pola milijardi kuna godišnje što lokalna, što regionalna, što državna vlast daje socijalne pomoći ljudima za ogrjev, da stave mikrosolare na krovove pokrenuli bi, riješili bi problem taj koji imaju ti naši ljudi. I ne samo ta područja, nego velika zabrinutost Milorada Pupovca za nacionalne manjine kako ne iskazuje tu da na tim područjima imamo mikrosolare da riješimo i ta područja, jer ja dolazim i iz tih područja, nikoga to nije briga. Ali Borić se zna se ovdje izrugivati, zna se pahuljica Plenkovićeva izrugivati ovdje sa ljudima, sa prijedlozima koje daje nebitno lijevi i desni. Ja sam bio aktivist. Ja sam zaustavio bacanje troske iz Dugoga Rata u Rudokope kraj Cetine u mome selu. Ja sam taj bio. Jesam i sada se borim da se završi projekt aglomeracije koji su Hrvatske vode, Vodovod, a poglavito Hrvatske vode i on ugrozili lošim procjenama jer u projektnom timu se nalaze ljude iz Hrvatskih voda. U konačnici perspektiva će biti iz Cetine jer znamo što se događa sa izvorom Jadro, znamo što se događa sa Krkom. Naravno da ćemo se boriti. Evo ja sam danas bio pozvan u Hrvatske vode po pitanju aglomeracije jer sam morao ovdje pokazati na žalost suštu istinu da otvorena kanalizacija u 21. stoljeću ulazi u čistu, bistru rijeku Cetinu. Osjećam da će biti problem riješen. Danas zbog neodgodivih obaveza u Petrinji kaže direktor Hrvatskih voda da će mi poslati obrazloženje. Pa naravno da ćete to riješiti. Htjeli ili ne htjeli to morate riješiti prema Cetinskoj krajini, prema Cetini koja proizvodi 40% hidroenergije Republike Hrvatske, prema Cetinskoj krajini koja plaća Hrvatskim vodama održavanje kanala i svega što treba održavati. Ništa ne rade, ništa ne rade i naravno da ćete napraviti kanalizaciju iz EU fondova koji su isfinancirani, a projekat koji su Hrvatske vode, Grad Sinj i koji su uvodili taj projekat, koji su u projektnom timu ako su oni pogriješili pa nije narod kriv. Nije narod kriv Cetinske krajine koji samo daje, a ništa mu se ne vrača. E, neće vam tako biti.

Poštovani zastupniče samo bih htio naglasiti da bude svima jasno. Oporba nije protiv dobrog zakona. Oporba nije protiv zakona koji će povećati transparentnost. Zato smo i dali nekoliko primjedaba koje je gospodin tajnik prihvatio. Rekao je da će te primjedbe biti ispravljene. Nadamo se da hoće biti ispravljene, pogotovo one primjedbe koje se tiču lokalne samouprave i donošenja prostornih planova i nadamo se da će to biti onda u skladu sa onim što mi očekujemo kao što očekuje i naša javnost. Drugi je problem to što na žalost evo tamo jedan dio zastupnika s desne strane krivo shvaća našu raspravu. I pokušava se sarkazmom pokazati da smo mi neozbiljni i da neozbiljno raspravljamo. Nije to neozbiljna rasprava. A ono što je rekao kolega Đakić da mi hoćemo da u Hrvatskoj ništa ne radi to nije točno. To oni provode. Oni su prodali INA-u, oni su zatvorili rafinerije, oni su dozvolili da strane kompanije crpe našu naftu i naš plin. To nismo mi dozvolili. Da, strateška kad govorimo o fosilnim gorivima, strateška tj. najveća energetska kompanija u Hrvatskoj INA-a, sve vlade, bilo SDP-ova pa do zadnjeg čavla koje su napravili od linča, od bijelih noći su uništile i predale u ruke, ne uništile nego predale u strane ruke Mađarima našu INA-u, naš biser koji je tribalo razvijati.

Sad ćete bušiti, istraživati i eksploatirati najljepša područja koja tribamo čuvati i najpotentnija područja strateški resurs je voda i ugroziti vode na našem Velebitu, Dinari, Biokovu, E to je problem šta su dali u ruke strancima bez kune, a sada buše.

Hrvatski sabor je donio puno zakona i direktiva, uredbi EU kao pod krinkom usklađivanje kao da je to nama zapovijed. Mi smo specifična država koja ima svoje prednosti koje bi tribali iskoristiti. U ovome trenutku ja ne mogu vjerovati da ministar se nije udostojio doći. Vjerujem da ima ogroman pritisak poduzetnika ovo što radi po pitanju Hrvatske gospodarske komore da ima tu obaveza sačuvati taj lobij unutar Hrvatske gospodarske komore i drugih nametnika. Ali u ovome slučaju ja bih samo htio reći kome je palo na pamet ugroziti najveći hrvatski resurs uz more, poljoprivredno zemljište ugroziti vode, pitke vode, krš, krško područje, hrvatski dio Dinarida, Velebit, Dinara, Svilaja, Kamešnica, Biokovo. Sva ta područja, Mosor. Sva ta područja su bogata, krška pitkom vodom. I oni su dali 2019. mogućnost da buše, istražuju i da eksploatiraju. A ugrozit ćemo ključni resurs, a to je voda. Trenutno je voda resurs budućnosti. Ne kao do sad što gospodarimo da smo dali izvor Cetine za 5000 kuna koncesiju mjesečno strancu. Znači imamo potencijal i mi to tribamo čuvati. Kao što su projekti aglomeracije, sad ću još jednom reći. Sjećate se prije neki dan, ja sam ministrima pisao da će se ugroziti taj projekat aglomeracije Cetine, tj. aglomeracija Sinj projekt koji je Cetinski kraj 60 000 ljudi, 50 000 ljudi pardon više nego Ličko-senjska županija, a cetinski kraj je veći od Međimurske županije. Najperspektivniji kraj od Savudrije do Prevlake to je u zaleđu Splita da nekoliko dobrih projekata kao što je brza cesta, spojevi na autoput cetinskog kraja. Mi bi na taj način i očuvanja naše Cetine uz što imamo alku, gospu, imamo šta turistički ponuditi, imamo aerodrom, imamo našu Dinaru, imamo Svilaju, imamo Kamešnicu, imamo Visoku. Međutim, apsolutno i isključivo i samo se guraju štetni projekti. Tako da istraživanja koja ne iđu u interesu naroda, nego u interesu stranih investitora a narodu se neće vratiti niti 20% umjesto da koristimo mogućnost mikro solara mi sasvim suprotno radimo. Radimo štetne projekte koji su skupi, koji su u skladu ovog Plenkovićevoj pahuljici gospodinu Boriću moram reći umjesto mikro solara, tj. solare postavljate na krovovima onoliko koliko dajemo solvencija vjetroelektranama godišnje mogli smo u pet godina riješiti sve zgrade javne ustanove, privatne kuće mikro solarima. I naša obitelj da bude neovisna obitelj u Hrvatskoj, energetski a ne da lokalna samouprava mora sirotinji izdvajati našim socijalno ugroženim ljudima izdvajati svake godine novac i držati ih ovisnim o tome s tim subvencijama. Nije se radilo na tome. Imamo sunčevih dana najviše. Imamo ljude koji su kao gospodin Rimac koji imaju nove tehnologije u koje tribamo ulagati u Hrvatskoj. Što imamo mi danas? I ne more Pilatorski prat ruke ministar, ne može. On je potpisivao te ugovore, on je to pratio, njegovi ljudi su u projektnom timu. Njegovi ljudi su u Povjerenstvu za odabir najpovoljnije ponude. I naravno, evo još jednom ću ponoviti. Došlo je da me danas ne može primiti zbog velikih obaveza u Petrinji direktor, a da će mi poslati obrazloženje. Jedino obrazloženje koje prihvaćam i narod Cetinske krajine, jedino za aglomeraciju, izgradnju kanalizacije gradite osigurajte sredstva. Ako ste mogli u drugim krajevima Viru i ostalima onda ćete to osigurati vjerujte mi i Sinju i Cetinskoj krajini. Uvaženi državni tajnik Ivo Milatić. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem se na vašoj raspravi koja je ovo bila kao i uvijek kad su u pitanju ugljikovodici prilično ovaj, interesantna i uvijek izazove i dodatne teme koje u načelu nemaju nikakve veze s ugljikovodicima, ali to je eto, fala Bogu tako, i tu se očito ništa ne može. Ono što želim naglasiti na kraju rasprave, a to je da ovu temu koju smo spominjali oko prostornih planova, to apsolutno ćemo između 2 čitanja dodatno se još iskonzultirati i slažem se i sa primjedbama jednih i drugih i trećih saborskih zastupnika da se znači povede računa da i ti rokovi budu realni i ovaj, i jasno da se mislilo zakonom i na županiju i na grad. Logično da prvo idemo prema županijama, a onda idemo prema gradovima jer su županijski ovi prostorni planovi krovni. Što se tiče rasprava, višekratnih rasprava g. Bulja na temu da ćemo bušiti planine, Dinaru, Velebit, naše bisere, ja još jedanput radi hrvatske javnosti moram reći da u svim planovima, u svim ugovorima, u svim istražnim prostorima, u svim procedurama planine ne dolaze u obzir. One ne dolaze u obzir, ne samo zato što to nisu područja u kojima je predviđeno da se buši, one i u jednom praktičnom smislu ne dolaze u obzir. Pa koji bi to lud čovjek bušio planinu da bi došao do nekog sloja koji je dolje ispod planine. Mislim, logično je da se buši u područjima koja su nizinska i koja su tako postavljena, a ovdje kad govorimo ponovno o ovim svim Dinaridima, znači imamo tu jednu koncesiju na području Like, znači to nije ni Dalmacija ni Ravni kotari ni ništa, nego to je Lika. Ovaj, jasno da bi tamo, da se nešto i dogodi, to itekako bilo korisno za taj kraj u smislu da bi i financijski i u svakom smislu sve pomoglo. Što se tiče ovdje spominjanja od nekakvih tužbi i procesa koji se vode, spomenula je stanovita tvrtka Amlin. Ona apsolutno nema nikakve veze sa ugljikovodicima, to se radi o jednom projektu koji je bio na biomasu. Znači koji je imao neke probleme i vodi se nekakav spor, to je točno, ali to da ne bi, tema ugljikovodika, geotermi, nema nikakovih sporova. Mislim, imaju sporove oko ugljikovodika kad je u pitanju INA i ono sve što je, što je svima poznato, ali nekih dodatnih sporova nema. Kad je u pitanju ovaj, razvojno društvo, tu su i nekoliko zastupnika na tu temu razgovaralo. Nije mi se svidio komentar da mi ulažemo pare, a netko će onda uzimati ponovno nekakve pare. Ono što je g. Dretar ovdje izlagao i na jedan način iznio mišljenje svoje lokalne zajednice je apsolutno tu u kojem pravcu bismo mi u konačnici išli. Znači postoje bušotine koje su u komercijalnom smislu neisplative. To znači da kada biste išli na komercijalni način tu bušotinu koncesionirati, izbušiti, odnosno opremiti, staviti postrojenje i sve ostalo, nema tog računa koji bi donio tom investitoru tu investiciju natrag. Ali, ako postoje recimo, ovaj, mjesto i kraj gdje bi lokalna samouprava ili regionalna samouprava htjeli, recimo, da postoje, da se naprave toplice, na jednom takvom izvoru koji nije toliko komercijalan, zašto mi ne bi preko razvojnog društva, država, lokalna samouprava zajedno zatražili, išli u taj projekt, ishodili određena bespovratna sredstva, uložili u to društvo, znači bespovratna sredstva ne bi trebalo vraćati i to društvo bi kasnije imalo svoju računicu da radi i da doprinosi društvenoj zajednici. To je ideja razvojnog društva, znači za to je ovo stavljeno u zakon da ako bude takvih inicijativa, da se od toga nešto i napravi. Što se tiče plana i to sam rekao, što se tiče generalno uopće ideje zašto idemo u istraživanje ugljikovodika, jasno da idemo zato što su naše rezerve praktično dostatne niti za 10 godina, zato što uvozimo 2 milijarde i 260 milijuna eura derivata sirove nafte i plina zajedno. To su ogromni novci, to je za našu ekonomiju veliki iznos kojeg uvozimo i jasno da nismo optimisti da mi to možemo supstituirati s domaćom proizvodnjom. Ali ako smo mi u situaciji da za 10 godina nemamo ni litre više svoje sirove nafte, onda to nije dobro. Svi znamo da trošimo 2,5 do 3 milijarde, znači i sa plinom smo došli totalno u kraj, a imali smo 2007. g. 3 milijarde kubika proizvodnje plina. Tako da, što se toga tiče, to su oni razlozi o kojima sam vam htio reći. Zahvaljujem se svima na raspravi, a dužan sam, jasno i reagirati i na ovaj osobni napad koji sam doživio od strane g. Beljaka koji nije neuobičajen za njega, ali isto tako, mogu reći jednu tezu. To što je jedan profesionalni igrač promijenio 3 kluba, nikad nitko nije stavio u dilemu da taj profesionalni igrač ne igra dobro nogomet. U Konvenciji o ljudskim pravima piše jasno da čovjek ima pravo na promjenu svoga mišljenja i opredjeljenja. Ja sam po mišljenju, apsolutno čovjek koji je radićevac, koji vjeruje u nauk Antuna Radića, Stjepana Radića i slijedi pragmatičnu politiku Vladka Mačeka, taj sam koji sam bio jedan dobar dio godina i u HNS-u i mislim da HNS je isto jedna dobra hrvatska stranka koja je nažalost zajedno s HSS-om danas došla na te grane gdje je došla i jako bi se loše osjećao da sam ostao u jednoj i u drugoj organizaciji. Cijeli svoj politički život od 90-e godine izvrsno sam surađivao na lokalnoj razini sa HDZ-om, čak sam kao HNS-ovac 2 puta bio uzastopno biran za načelnika općine u koaliciji s HDZ-om. Znači da se nemam šta sramiti toga što sam ja danas dobrovoljno ušao u HDZ-e pogotovo što je na čelu te stranke gospodin Andrej Plenković i ja se s time dičim i ponosim. A gospodin Beljak neka razmišlja o svom moralnom, društvenom i svakom integritetu i ja mu samo ovdje sa ove govornice poručujem da on neka ide svojim putem, a ja ću svojim putem. U to ime vam se zahvaljujem. Replika Miro Bulj. Hvala lijepo. Državni tajniče, ministar 24. siječnja 2019. u Šibeniku se na sastanku sa županima kaže na pitanje o istraživanju, bušenju Dinarida: „Provodimo istraživanja to će sve trajati 5 do 7 godina, pa tek onda kada otkrijemo koliko nafte uopće ima na području Velebita, Dinare, Mosora i Biokova možemo govoriti o eksploataciji.“ Što znači vi ste rekli da može samo sulud čovjek to reći, vi ste sada uvrijedili ministra. I kada kažete 2 milijarde da mi kupujemo eura nafte uvozimo, pa vi ste dali stranom investitoru da eksploatira ugljikovodike, a zatvorili ste Sisačku rafineriju koja je obećana da će se kupiti INA od istezgarene i prodane INA-e strancima na uštrb hrvatskoga naroda. Najjača energetska firma ugljikovodika.

Ovo što ja govorim evo tu je ravnatelj Agencije za ugljikovodike koji provodi to. To su sve hrvatske kompanije. INA je hrvatska kompanija koja radi u Hrvatskoj i čak imamo i hrvatsko suvlasništvo u toj hrvatskoj kompaniji i ono što hrvatske kompanije provode u Hrvatskoj je hrvatska nafta, hrvatski bruto nacionalni dohodak, hrvatska energetska sigurnost i to je sve hrvatsko. I ja ne dozvoljavam da vi stalno imputirate nama da smo mi ovdje neke sluge nekih stranaca.

Državni tajnik je povrijedio članak 238. gdje kaže da je INA hrvatska tvrtka.

Imate opomenu. Sljedeća replika uvažena zastupnica Dalija Orešković. Uvaženi državni tajniče meni je uistinu žao što ste više pažnje i koncentracije u svom uvodnom izlaganju posvetili tumačenju vašeg političkog puta koji mene moram priznati uopće ne zanima, nego što ste obrazložili supstancu zakona kojeg ste trebali predstaviti i izložiti. A kada smo već kod supstance, spomenuli ste Liku, pa me doista zanima kakvi su konkretno planovi što se tiče izdavanja dozvola za postavljanje naftno-rudarskih postrojenja u tom kraju. Na koji način će se očuvati bioraznolikost i općenito prirodna baština ličkog kraja? I jeste li razmišljali o tome kako će se ovaj zakon odraziti na povećanje eventualnog gospodarskog prosperiteta ličkog kraja? Ja sam, ovo nije bilo uvodno izlaganje, nego završno i ja sam se osvrnuo na raspravu koja je bila i dotakao sam se teme koja je bila u raspravi. A što se tiče Like znači mi smo, tamo imamo jednog koncesionara a to je INA. On sukladno odnosno ta tvrtka sukladno zakonu i svim postupcima radi sve što treba napraviti po zakonu. Za slučaj eventualnog pronalaska, jasno da bi onda se to odrazilo i na sam kraj u Lici jer sada se već odražava na to da će Ličko-senjska županija dobiti određena sredstva samo zato što se vrše preliminarna istraživanja. A kada bi se ostvarilo i otkriće, onda bi kasnije jasno imala i ta zajednica od koncesije značajne koristi po novom zakonu koji su puno izdašniji od onih 10% koji su bili po starom. S ovim smo iscrpili cijelu raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.